Kolegice i kolege, stanka nam je završila pa moram pitati želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu i prvi će u ime kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista vrijeme podijeliti kolege Bulj, Pranić i Panenić, ne znam kojim redom, prvo kolega Pranić, vidim, spreman je sa papirima. Hvala uvaženi potpredsjedniče. Ministrice s kolegama, kolegice i kolege. Nije Hrvatska samo Zagreb i ono što se vidi sa Gornjeg grada, Hrvatska je Dalmatinska zagora i Lika i Slavonija i Gorski kotar i Slavonija. I svi naši građani po Ustavu bi trebali imati jednaka prava i uvjete za život. I onaj građanin u Vrgorcu i u Delnicama i u Lepoglavi i u Orahovici, kao i netko tko živi u centru Zagreba, a svi znamo da to nije istina u Hrvatskoj, a trebalo bi biti smisao politike regionalnog ujednačenog razvoja. Znamo da mnogi saborski zastupnici dolaze iz potpomognutog i brdsko-planinskog područja, ali evo, žalosno je što danas u sabornici kad se raspravlja o dva zaista najbitnija zakona za brdsko-planinsko i potpomognuto područje Hrvatske, to je maltene dvije trećine površine Hrvatske, mnogi saborski zastupnici nisu ni prisutni, a mnogi vjerojatno i zaborave kraj iz kojeg dolaze kad ovdje dođu na glasovanje u Zagreb, to je najčešće petkom.

To vam je grad veličine, meni susjedne Makarske, kao da je iselio. Zaista, brdsko-planinskom području se živi najteže i klimatske i vertikalna raščlanjenost terena su nepovoljni i za ljude i za investitore pa zato nije ni čudo zašto imamo ovakve demografske poražavajuće brojke, iseljavanje, kažem, 12 tisuća ljudi, od 2011.-2017. godine. Trenutno po prijedlogu zakona ne znamo ni tko ulazi u sastav brdsko-planinskog područja, ali znamo financijsku omotnicu zakona, u okviru i predloženog proračuna i usvojenog proračuna za 2019. s projekcijama 2020. i 2021. Ja često znam reći, koliko para, toliko i muzike. S obzirom da nemamo tu nekih velikih para, a muzike će sve manje i manje bit na području brdsko-planinskog dijela Hrvatske. Rekao sam u replici na vaše izlaganje da raskrinkam jednu famu što se konstantno ovdje ponavlja u sabornici vezano o Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i kompenzacijskim mjerama. Zahvalit ću se prije svega i udruzi gradova, na jednoj iscrpnoj analizi svih gradova iz brdsko-planinskog područja.

2018. i projekcijama i kad gledamo kumulativno 2014. naši građani preko lokalnih proračuna iz brdsko-planinskog područja su raspolagali 466 milijuna, 2015. 313 milijuna, 2016. 289 milijuna, 2017. 308 milijuna, sada po projekciji 390 milijuna. Ja ne znam, da me netko uvjerava da 390 veći broj iz 2014. di je bilo 466 milijuna, znači mi smo i danas kratki za tih 76 milijuna i to nisu kratki gradova nego naši građani nemaju na raspolaganju 76 milijuna kuna kroz razne investicijske projekte i planove ulaganja jedinica lokalne samouprave. Ta nepravda se nije ispravila i u novom zakonu o brdsko-planinskom području, zaista smo puno više očekivali. Sami nacrt kao nacrt, može bit kako god, ali kao što sam rekao u financijskoj omotnici tog zakona stoji samo 40 milijuna kuna. Ja znam da postoji par saborskih zastupnika iz saborske većine koji dolaze iz brdsko-planinskih područja i zaista mi nije jasno da ne mogu pritisnuti i Vladu i premijera i ministra financija da kažu kako se živi na brdsko-planinskom području, pa reći ću i potpomognutom području. Vi imate ove godine 500 prvašića manje u osnovnim školama. To sigurno nije u Zagrebu. Potpomognutom i brdsko-planinskom području. Imate 2600 učenika manje u srednjim školama. To isto sigurno nije u Zagrebu. Ja zaista ne znam više što treba nekome dokazati i koliko ljudi treba iseliti da bi se zaista politika regionalnog razvoja provodila nacionalnim sredstvima. Vi ste Ministarstvo regionalnog razvoja, mi ne raspravljamo ovdje ni s Ministarstvom financija, ni Ministarstvom poljoprivrede ni Ministarstvom, ne znam, prometa. Mi raspravljamo s Ministarstvom regionalnog razvoja i konačno bi trebalo bit politika bit regionalnog razvoja da se osigura veća omotnica za nerazvijena područja, da naši građani po Ustavu imaju jednaka prava kao i građani urbanih područja. Inače je ovo samo jedan nastavak urbanizacije, neravnomjernog razvoja i iseljavanja. Iseljavanje i brdsko-planinskog područja i iseljavanja potpomognutog područja, a paradoks našeg sistema kako se provodi regionalni razvoj u Hrvatskoj. Neka mi netko objasni, evo možete mi vi slobodno objasnit kao ministrica, ja nemam ništa protiv da su otoci u proračunu za 2019. dobili u projekciji 111 milijuna kuna. Dapače, zaslužili su. Indeks razvijenosti. Po kojem su indeksu razvijenosti općine i gradovi iz otoka, svi su u 7 i 8 skupini indeksa razvijenosti, a ovi gradovi koji su u brdsko planinskom području iz kojeg su oni indeksa razvijenosti, 1, 4 skupina najčešće, eventualno ne znam, Sinj 5 ili 6. I oni otoci, odnosno, gradovi i općine, jedinice lokalne samouprave i građani koji žive bolje jer imaju veći indeks razvijenosti, u našem programu vašeg ministarstva, imaju osigurano 111 milijuna kn, a mi ovdje za brdsko planinskomu imamo 40 milijuna kn. Gdje je tu logika regionalnog razvoja u Hrvatskoj? Gdje je tu logika da mi netko to objasni, jednostavno tu logike nema, a nema zašto? Zato što pojedini saborski zastupnici, koji dolaze iz tog područja, izdaju to područje kada dođu u Zagreb, kratko i jasno, pojedini nisu ovdje ni u sabornici, a hvale se medijski da su osigurali, ne znam 10 milijuna kn, 10 milijuna kn. A da ne govorim o novom zakonu, da se obuhvat brdsko planinskog područja povećava duplo. Sa 45 gradova sada, u novom nacrtu zakona će biti 85. Gorska iskaznica, gorsku iskaznicu sam ja za ovom govornicom govorio na prvom nacrtu gdje je nije bilo, drago mi je da ste ju uvažili, ali opet ste izbacili pravne osobe.

Zadržati će se jedino ako možemo privući investitore ili pružiti podršku, jer nije isto ulagati u Vrgorcu u Delnicama, Vrgorskom, Lepoglavi, Orahovici isto kao u Splitu ili u centru Zagreba, ali u Hrvatskoj je isto. Iseljavaju i iseljavati će još više, jer matematika i činjenice su poražavajuće. Od nogostupa se jednostavno ne živi. I osvrnuti ću se u svom izlaganju na još jedna problem, to je problem predškolskog odgoja. Vi imate jedan sporazum u Barceloni koji je potpisala Europska komisija, da 90% djece bi trebale ići u vrtiće. Nenormalna je razlika između urbanih i ruralnih području. Pogledajte ruralna područja, koliko djece ide u vrtiće, ako su vrtići odgojeni u ustanove, naša djeca iz ruralnog područja nemaju jednake uvjete kao djece iz urbanih područja. Sagraditi će se novi vrtići preko europskog fonda za europskog razvojnog fonda, što se tiče Ministarstva poljoprivrede, koje vodi, iako bi to trebalo biti pod vašim resorom, a recite tko će platiti tete u vrtiću. Tete u vrtićima što se tiče odgojitelja, ja govorim, ne govorim, sada o programima koje provodim ja u Vrgorcu od 30 mj. ako to ide na teret jedinice lokalne samouprave. Samo po projekcijama bi trebalo biti 5300 novih odgojitelja. Nek je 95 tisuća kn, godišnja plaća jednog odgojitelja, to je 503 milijuna kn. Pa iz kojih će to prihoda isfinancirati. Uzmite u Ministarstvu financija kumulativno, koliki su prihodi pojedinih općina iz ruralnog područja i iz potpomognutog. Ja znam, jedna susjedna općina gradi novi vrtić.

Ja bi evo kolegi Praniću samo jedan dodatak naveo.

Nije problem zakon, tekst, složiti ćemo se, ok, ali kada pogledamo financijsku pozadinu onda ćemo sigurno reći nije dovoljno. Kada bismo radili na svakih 100 milijuna kn, neki zakon, što bismo imali u ovih 100 i nešto milijardi, koliko je državnog proračuna, onda bismo napravili stotine, tisuće novih zakona, ono, da se ima zakon za svaki 100 milijuna koje će se uložiti. Gospodarski, svekoliko razvoj, to svekoliki, to je otprilike onako jedna umjetnička, proizaička forma, ali bojim se da ni ovaj gospodarski koji je naveden, ni za njega ne bi bilo dovoljno 400 tisuća kn u jednoj općini, a možda bismo pomogli jedno gospodarstvo, jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, stavili na dobre noge i onda bismo rekli, evo makar smo nekoga pomogli. Ako ima 304 jedinice lokalne samouprave, sa potpomognutih područja, koje će biti korisnici, znači 304 OPG-a i možemo reći, napravili smo nešto, imamo stvarnu pomoć, možemo potpisati ugovore s njima, možemo pokazati da su su uspjeli, ali ako govorimo da ćemo svima pomoći, ne, to sigurno s ovim zakonom neće se moći pomoći. Upitno je zapravo, kada na ovo sve skupa, kako že se održati čl. 26. gdje navodi se da će RH će poticati zadržavanje, povratak raseljenih stanovnika, sa 400 tisuća kn, pa oni su radi puno većeg iznosa, kojega žele ostvariti za sebe, svoje obitelji, otišli van, a mi ćemo za 400 tisuća kn vratiti. Koliko? Možda će vratiti 304 obitelji. Pa ajmo onda reći, vratili smo 304 obitelji ovdje, pa puta 4 pa znači, evo dobili smo puno više. Međutim, negdje moramo odrediti, gdje ćemo s tim novcem, jer ovako da ćemo sa 100 milijuna kn, ja mislim da to samo Isus je napravio u svome životu, ja mislim da mi nismo tome dorasli i definitivno da trebamo odustati od takvih misli. Ono što meni posebno smeta u ovome zakonu, taj zakon, nije to krovni zakon, to je zakon 100 milijuna kn, zakon koji je trebao definirati, koja će sredstva, nova sredstva biti angažirana, kako će ona, definirati razvoj, kak će pomagati a ovdje nekako mi se čini kao ono kada se pravi bosanski lonac, samo je ovo potpomognuti lonac, stavimo svašta unutra pa recimo imamo zakon. Malo ćemo staviti i EU fondova, kao što je rekao i kolega Bulj ionako smo zadnji u tome, ali malo dobro dođe, pa onda ćemo malo nešto iz proračuna pa svega pomalo ali od malo, malo, malo dođemo do toga na kraju kada se sve zbrojilo premalo. Znači ne dovoljno, ne puno, nego jednostavno premalo. I onda cijeli ovaj zakon u svom nazivlju potpomognut upravo govori da on je ispod onoga što je dovoljno da bi nekom stvarno pomogao. Još bih jednu stvar napomenuo. Nekako mi je ovdje upravo bode u oči ovaj dio koji se odnosi na potporu nacionalnim manjima, nekako stječem dojam kao da određena područja lokalne samouprave koja su naseljena pripadnicima nacionalnih manjina da nisu bili ravnopravno uvažavani u razvoju. Mi s ovim zakonom to pokazujemo. Tko ih je oštetio? Je li možda čelni ljudi koji nisu vodili? Ali na ovaj način ako mi govorimo da RH tijekom proteklog vremena sustavno nije pomagala takva područja onda smatram da smo si stavili jedan veliki krimen. Nadam se evo da ćete i do samog glasanja dati pojašnjenje tko je tu oštećen, zašto je odštećen, tko je kriv, zašto mi sada moramo nadoknađivati upravo taj dio.

Uvažena ministrice, poštovane kolege, u vremenu smo došašća, sve manje u našim ognjištima, u mojoj Dalmatinskoj zagori, Lici, Ravnim Kotarima, Skradinskom zaleđu, Skradinu, Šibenskom zaleđu, Drnišu, Kninu, u Slavoniji vaše ministrice sve manje će biti Badnjaka. Sve više je starog stanovništva. Ne čuje se plać djece u rodilištima nego na autobusnim kolodvorima, plač roditelja, djedova koje ispračaju, baka svoje unuke i odlaze u nepovrat sa cijelim obiteljima. Ja ne znam da li to vi vidite iz Zagreba, ne znam kada vas opkole župani u Splitu, u drugim krajevima, da li vi to vidite? Što vam kažu vaše stranačke kolege? Ali je činjenica da naša sela, gradovi, općine su postali sela duhova, sela, gradovi duhova, nigdje nikoga nema. Uvažena ministrice u ime kluba sam rekao da bi bilo dobro da povučete ovaj zakon. Prije svega što ovo nije vrijeme da govorimo o ovome zakonu koji je nepripremljen, koji je PR-ovski i koji promiče vas a nemate dobre rezultate u vašem ministarstvu, na dnu EU smo, zadnji, na zečelju, Malta nas je prestigla po povlačenju sredstava iz EU. Očekivao sam od vas a i od kolega saborskih zastupnika koji dolaze iz tih područja da će vam na to ukazati, da vas svjetla u Parlamentu ili u Vladi ili na adventu u Zagrebu, da vas ne bi zabljesnula da vidite stvarnost. A stvarnost je da je ugrožena nacionalna sigurnost, da teritorij nije dovoljan da bi imali državu.

Povećava se opseg brdsko planinskog područja za više od duplo, 85 će biti, duplo. Hvalite se neki saborski zastupnici da ste za 10 milijuna povećali u proračunu sredstva za ta područja, 85 sa 45, narasti će. Znači dobiti će manje brdsko planinska područja, veći broj i glasačka mašinerija je potrebna ali ovo nije dobro.

Nažalost kolega Pranić je naglasio, dosta nogostup, dosta asfaltiranja. Ima nekih općina da se točno vide izborni ciklusi kako se asfaltira.

Ovo nije rješenje, nemamo mogućnost dječjih vrtića a to je obaveza koje Hrvatska ima. Nemamo mogućnosti jer nije dječji vrtić samo čuvalište, dječji vrtić je odgojna ustanova. 17X manje imaju djeca mogućnost da dosegnu visoko obrazovanje ako nemaju organizirani vrtić. Nema više ovaca, nema pastira ili čobana kako kaže kolega iz HDZ-a koji se ruga s njima, nema više toga. Zbog čega nema? Jer Vladi je dovoljno da se slika u Splitu, Osijeku, Sisku a to nije dovoljno Ministrice povucite ovaj zakon koji nema niti jednu mjeru kojom se rješava. Nije smiješno, dajte mi jednu mjeru kojom ste dali mogućnost razvoja bilo kojeg područja u RH od Dalmatinske zagore, od Gorskog kotara, bilo kojeg dijela. Nije ovo smiješno, vama je smiješno ali nije smiješno narodu iz toga područja. Ja to govorim kao saborski zastupnik, imam to obavezu govoriti kao izabrani saborski zastupnik, to je moja obaveza i to vama ne smije biti smiješno, a ove Zakone, slobodno, ja ne znam, vaš piar, možete zovnuti 1000 medija [[Upadica: Hvala]] Slobodno, evo vam ih, slobodno ih vratite gdje god želite, a imati ćete ujutra Amandmana [[Upadica: Hvala]] imati ćete Amandmana, ne znam hoćete li uspjeli sazvati Vladu. Slijedeći klub zastupnika onaj HDZ-a u ime kojeg će vrijeme podijeliti poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev i poštovani zastupnik Lončar. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, poštovana ministrice, pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju RH s Konačnim prijedlogom Zakona, klub HDZ-a će podržati. Svaka je hrvatska Vlada do sad najavljivala smanjenje administracije i povećanje efikasnosti. Osnovano je mnoštva Agencija od kojih su neke brojile manje od 10 djelatnika, neke su imale preko 700 djelatnika, neke su, pak, od 70 zaposlenika imale ravnatelja, 7 pomoćnika ravnatelja, 13 načelnika odjela, 37 rukovoditelja odsjeka, što znači, od 70 djelatnika, čak 59 rukovodećih zaposlenika, da ne kažem da su bile plaće, bonusi i različiti od Agencije do Agencije i jedino ova Vlada je donijela odluku 2. kolovoza kojom prihvaća prijedlog smanjenja broja Agencija, Fondova, Zavoda, Instituta, Zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Naime, Agencija za regionalni razvoj RH je poduzimala pojedine radnje u provedbi programa i aktivnosti upravo za potrebe Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU i to na njihov zahtjev. Upravni nadzor nad radom Agencije obavljalo je Ministarstvo i sasvim je logično i normalno da Agencija svojim ukidanjem i sve svoje zaposlenike, kao i obveze i prava će dobiti upravo Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU. Ovim prijedlogom Zakona kao i o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstva i drugih Središnjih tijela državne uprave uređuje se prestanak rada Agencije i preuzimanje poslova u djelokrugu Ministarstva. Time se racionalizira sustav, uspostavlja cjeloviti u skladu sa potrebama suvremene regionalne politike, kao i ostvarenje učinkovite koordinacije regionalnih koordinatora. Naravno da će svi djelatnici Agencije biti preuzeti i da je potrebno uskladiti Podzakonske akte u dijelu koji propisuje ovlasti i obveze Agencije. Tu bih još naglasila, s obzirom da su se čule kritike i jučer kad smo govorili o izmjenama Zakona o ustroju i djelokrugu Ministarstva i drugih Središnjih tijela državne uprave, da se iznos predviđen državnim proračunom za rashode za zaposlene povećavao u narednoj godini. Treba reći da u 2019.-toj godini za rashode za zaposlene koji utječu na višak odnosno manjak prihoda će biti u visini od nešto više od 24 milijarde kuna i da je to manje, nego što je bilo izvršenjem proračuna za 2017.-tu godinu kada je utrošeno 26 milijardi i 700 milijuna kuna. Ukupni iznos za zaposlene hoće biti viši u onom dijelu koji se odnosi na rashode za zaposlene na, koji se financiraju iz Europskih fondova i za osobe koje će raditi isključivo na Europskim projektima. Nadalje, Konačni prijedlog Zakona o brdsko planinskim područjima, također će klub HDZ-a podržati. Ono o čemu bi ja više govorila danas na razlike koje imamo u odnosu na prvo čitanje i treba pohvaliti sve ono što je učinjeno u odnosu na onaj prijedlog koji smo imali na našim klupama u prvom čitanju. U međuvremenu, kao što je bilo dogovoreno, Matični Odbor za regionalni razvoj i Fondove EU organizirao je i tematsku sjednicu. Sve ono što je rečeno na toj tematskoj sjednici upravo se sada i nalazi u ovom Konačnom prijedlogu Zakona. Tako da kolege koje govore da nema mjera, moramo reći pod broj jedan, da upravo su mjere te kojim je dorađen prijedlog Zakona iz prvog čitanja i decidirano stoji koje će mjere i što treba učiniti kako bi se pridonijelo i poticanju razvoja brdsko planinskog područja, tako točno stoji. Znači, moramo raditi na unapređenju komunalne i socijalne infrastrukture na brdsko planinskim područjima, otklanjanju posljedica otežanih klimatskih uvjeta, pripremu projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte. Nadalje, pripremu infrastrukture kao preduvjet za ulaganje i gospodarski oporavak, poticanje konkurentnosti i rasta poduzetništva kroz potpore za djelatnosti koje su od značaja za gospodarski razvoj, kao i subvenciju smještaja osobama deficitarnih zanimanja i osobama koje mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života na brdsko planinskim područjima. Nadalje, nabrojene su i djelatnosti koje RH treba poglavito podupirati od značaja su za razvoj toga područja. To je od drvoprerađivačke industrije, proizvodnje, prikladne industrijske proizvodnje završnog stupnja prerade, proizvodnje gotovih industrijskih proizvoda, stočarstvo, proizvodnje i prerade proizvoda sa oznakom Hrvatski gorski proizvod, izrada posebnih suvenira itd., da ne nabrajam, do eko turizma, kulturnog turizma, zdravstvenog turizma, tradicionalne gradnje, tradicijskih obrta, umjetničke radionice, humanitarnih, djelatnosti humanitarnih organizacija, organizacije civilnog društva i sl. Novina je, također uvodi se tzv. Gorska iskaznica, upravo će to biti sredstvo za pristup sustava prava, povlastica i mjera stanovnika brdsko planinskog područja, od prava na povlašten javni prijevoz unutar županijskog linijskog prometa do povlaštenog korištenja sirovina i prirodnih bogatstava lokalnog značaja. Također je novina da Ministarstvo podnosi Vladi RH izvješće o učincima provedbe programa razvoja brdsko planinskih područja do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Kada je u pitanju program, treba reći da on treba sadržavati sve mjere i projekte, kako demografske, tako i gospodarske, fiskalne, socijalne, mjere jačanja administrativnih kapaciteta, te integriranih teritorijalnih ulaganja, a u izradi programa, znači sudjeluju, sve jedinice lokalne samouprave koje imaju status brdsko planinskih područja, kao i jedinice područne regionalne samouprave na čijem se području nalaze te jedinice sa tim statusom. Znači i općine, i gradovi i županije. Središnja tijela državne uprave, dužna su također, svaka za svoje upravno područje, i svoje nadležnosti, najkasnije u roku od 60 dana od donošenja državnog proračuna donijeti pojedinačne godišnje planove predviđene programom. Naglašavam da ovim zakonom RH, jedinice područje regionalne samouprave, što znači županije i jedinice lokalne samouprave, što znači i općine i gradovi, te njihova tijela imaju dužnost osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarivanje vlastitih razvojnih potencijala brdsko planinskog područja. Zadržavanje, povratak raseljenog i poticanje naseljavanje stanovnika tog područja. Ovim zakonom također se osigurava pravičnije utvrđenje obuhvata tog područja. Sada uz ranije geomorfološko kriterije, znači visinu i nagib, do sada se samo gledala visina i nagib, ja bi rekla, s obzirom da čujemo kritike, da neće se znati koja će to područja biti, ako je visina i nagib terena do sada bila ta kao mjerilo i sada i nadalje ostaju to kriteriji uz klimatske, znači količina padalina ali i demografske infrastrukturne uvijete života, tako da je sigurno ovo daleko pravičniji su kriteriji nego oni koji su bili do sada. Dosta kritika odnosi se i na iznos sredstava predviđenim za provođenje programa i projekata ovog zakona, međutim, jasno stoji, da su to sredstva unutar nadležnog ministarstva, ali da će sredstva biti i unutar proračunskih razdelja drugih središnjih tijela. Znači od ministarstva prometa, demografije, do Hrvatskih voda, cesta, šuma i sl. Tako da kao da zaboravljamo, da drugim paketom porezne reforme, samo u ovoj g. jedinice lokalne samouprave, su dobile gotovo 2 milijarde kn. Naravno da je, iznos sredstava su dobile i slabije razvijene općine i gradovi koji spadaju pod brdsko planinski. Nadalje iz sredstava europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj imamo potpore iz programa ruralnog razvoja, koje vode prema jačanju konkurentnosti, kako poljoprivrede, ali tako i šumarstva i prerađivačke industrije, kojim se također osiguravaju sredstva za projekte i na ovim područjima. Možemo vidjeti da kako su se unaprijedili životni radni uvjeti u radnom, kako bi se unaprijedili životni radni uvjeti u ruralnom području, potpore su išle i u smjeru lokalne samouprave, pa tako se financira i izgradnja i opremanje 57 dječjih vrtića, 30 vatrogasnih domova i sl. Evo, danas dobivamo ponovno informaciju da se povećavaju raspoloživa sredstva za sufinanciranje projekata iz sektora dječjih vrtića u okviru operacije 741. Ovom izmjenom povećan je ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore sa milijardu kn, na ukupnu milijardu i 362 milijuna. A svrha je povećanje raspoloživih sredstava u natječaju za projekte sektora dječjih vrtića sa 500 milijuna na 862 milijuna kn.

Ovim konačnim zakonom o potpomognutim područjima, kao politikom regularnog razvoja uređuje se upravljanje razvoja područja što bi trebalo biti i preduvjet i njihov gospodarskom razvoju u skladu jačanja konkurentnosti. Jedinice regionalne i lokalne samouprave trebale bi osigurati pretpostavke sve radi razvojnih potencijala na potpomognutim područjima kroz niz mjera povezivanja lokalnih regionalnih potreba, u kojima treba uključiti kohezijsku politiku, ravnomjerni i održiv razvoj jedinice lokalne samouprave, s naglaskom poticaj na suradnju iz programa investicijskih fondova, europskog i infrastrukturnih investicija i državnih potpora. Sadašnji regularni razvoj agencije koja djeluje na prostoru sadašnjih županija, trebaju u suradnji s jedinice lokalne samouprave, sudjelovati u pripremi i provedbi mjera za jačanje kapaciteta i novih projekata, kako bi se stvorilo učinkovito korištenje sredstava za jedinice lokalnih uprava. Sami nositelji razvoja na potpomognutim područjima, dužni su posebno voditi brigu oko socijalnih, gospodarskih, demografskih, stambenih i drugih mjera, koje donose razvojne novine, nove gospodarske politike i novih gospodarskih kretanja s ciljem kretanja da općine i gradovi u cilju povrataka stanovništva te njihovih na njihova područja. Zašto je ovo sve važno pokrenuti i promijeniti isključivo, zbog sadašnjeg stanja koji nije dobar i koji svakako treba nadopuniti ili mijenjati. Da bi se sve ovo u što skorije vrijeme promijenilo, potrebno je učiniti slijedeće, povezivanje lokalnih, regionalnih razvojnih potreba s mjerama i programa te ciljevima kohezijske politike, drugo potpora u potpomognutim područjima za povećanje i optimalno korištenje vlastitog razvojnog potencijala, treće odgovarajuće mjere za ravnomjeran održiv razvoj jedinice lokalne područne, regionalne samouprave na potpomognutim područjima, 4 poticanje programa integralnih teritorijalnih ulaganja potpomognutim područjima, 5 zadržavanje, povratak i poticanje naseljavanje stanovnika na pomognute područja, 6 stručnu financijsku pomoć za pripremu razvojnih projekata na potpomoganim područja, za čiju provedbu se planiraju koristiti sredstva iz europskih strukturnih investicija, fondova i drugih izvora. Na kraju jedna moja molba ministrici, kad je u pitanju Zakon o regionalnom razvoju, a odnosi se na indeksaciju, jesam za da se svima onima kojim je pomoć potrebita i da ali u dijelu općina i gradova gdje je indeksacija zaustavila dalji razvoj u manjem opsegu vas molim da pokušamo nać analizom novo stanje kako polučiti

Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, uvažena ministrice sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Prije nego što se osvrnem na sam konačni prijedlog ovog zakona želim reći par vrlo bitnih činjenica o statusu brdsko-planinskog područja te problemima s kojima se ta područja nose. Brdsko-planinska područja u pravilu obuhvaćaju dijelove RH koji su zbog svoje zemljopisne pozicije ili geomorfoloških i klimatskih karakteristika u naravi područja s otežanim uvjetima života. Zbog kojih je stanovništvo često priliku za boljim životom tražilo u drugim za život povoljnijim sredinama. Također, treba podsjetiti da su u tim jedinicama lokalne samouprave prosječne plaće uglavnom manje od državnog prosjeka. Zakon o brdsko-planinskim područjima iz 2002. godine stvori je za mnoge takve općine i gradove priliku da se povećanim udjelom u rasporedu poreza na dohodak, a kratko vrijeme i poreza na dobit mogućnost da barem djelomično uhvate korak razvoja s ostalim jedinicama lokalne samouprave koji su imali bolji geomorfološki položaj od njih što je određeni dio njih i učinio. No bez obzira što su mnoga područja značajno unaprijedila svoju komunalnu infrastrukturu i društveni standard, sva financijska sredstava koju su ti gradovi i općine dobivale nekima nije bio dostatan da poprave svoju demografsku sliku i da zadrže stanovništvo na svom području. I umjesto potpora koje su ostvarivali većina općina i gradova sa statusom brdsko-planinskog područja dobilo je visoke indekse razvijenosti i time prepreku daljnjem razvoju, jer se u velikom broju natječaja koje raspisuju ministarstva indeks navodi kao ograničavajući ili čak isključujući faktor za kandidiranje projekata. Država u iduće tri godine za programe potpora brdsko-planinskih područja predviđa osigurati 40 miliona kuna. A samo troškovi zimske službe na području Gorskog kotara prošle su zime premašile taj iznos. To nikako ne mogu biti sredstva koja će bilo što promijeniti na bolje i jasno je da predstavljaju samo kozmetički zahvat. Da podsjetim 45 gradova i općina po zakonu iz 2002. godine ukupno su izgubili 120 milijuna kuna svake godine, a sada se taj gubitak pokušava nadoknaditi sa četverostruko manjim iznosom. Osim toga ovim zakonom će biti obuhvaćeno 85 gradova i općina koji će dijeliti 40 miliona kuna, a to je u prosjeku nekih 470.000 kuna. I sad se postavlja pitanje kako ćemo ovim sredinama pridonijeti razvoju ovih krajeva? Kao što sam i reko i kada se raspravljalo u prvom čitanju nisam baš siguran da će ovakav zakon donijeti promjene na bolje. Prvenstveno zato jer je i ovakav prijedlog zakona suviše općenit, neodređen i nema nikakvu konkretnu mjeru te je već sada vidljivo da će se sve svesti na podzakonske akte koje donosi Vlada ili resorno ministarstvo što će ponovo onemogućiti dugoročno planiranje razvoja. Danas, sredinom prosinca kada je većina jedinica lokalnih samouprava donijela ili je pred donošenjem proračuna za narednu godinu, ti krajevi ne znaju kakvu će korist od tog zakona imati nakon što on stupi na snagu. Nažalost ovo nije prvi put, ovo je već 5 godina kako te jedinice lokalne samouprave do zadnjeg dana zasjedanja sabora strepe za svoje prihode. Cilj ovoga zakona je prema predlagatelju, pridonijeti razvoju brdsko-planinskih područja, no primijetit ću da u svakom dosadašnjem rješenju zakonskog teksta koji je doživio čak 7 izmjena i dopuna svaka od njih značila je manja prva i ukidanje financijskih sredstava iako je cilj svih tih izmjena bio gospodarski i svekoliki razvoj. Ako osnovni tekst dosadašnjeg zakona sa značajno većim povlasticama nije uspio ostvariti ciljeve koje i ovaj konačni prijedlog zakonski sadrži teško je vjerovati da nakon donošenja ovog Zakona o brdsko-planinskog područja život u tim krajevima ima šanse za razvoj. Zanimljivo je to da u članku 7. stavku 9. određeno da će Vlada RH na prijedlog ministarstva nadležnog za regionalni razvoj donijeti odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja. Zar nije, najmanje reći neuobičajeno da se donosi zakon, a da ne znamo na koga će se on primjenjivati. U prijašnjem zakonu općine i gradovi koji su imali taj status bile su taksativno navedene, pa je i uz ovaj zakon trebalo stajati popis onih gradova i općina na koje će se taj zakon primjenjivati. Također se moram osvrnuti na članak 16. ovog konačnog prijedloga u kojem je određeno da će se program razvoja brdsko-planinskih područja zakona izraditi za razdoblje od 4 godine. Iako je prvi Zakon o brdsko-planinskom području stupio na snagu još davne 2002. godine te također definirao izradu programa razvoja brdsko-planinskog područja on nikad nije donesen. U ime kluba moram reći da se duboko nadamo da će nakon ovog zakona program napokon nakon 16 godina biti i donesen. Želim vjerovati da nam ne slijedi stara dobro poznata hrvatska priča, da se izglasa zakon, a onda da konkretni program bez kojeg ništa nije moguće da i dalje čekamo. Naš klub je više puta naglasio da nema nikakvog učinka ni smisla donositi zakon koji nije jasan, nedvosmislen i provediv no ne znam zašto se to uporno čini. Uz to zakonom treba obvezati i tvrtke u državnom vlasništvu kao što su Hrvatske vode, HEP i Hrvatske šume da putem svoji programa također definiraju mjere potpora tim krajevima na način koji su to uradile Hrvatske ceste. Mi danas imamo slučaj da se te tvrtke maćehinski ponašanju prema krajevima od kojih imaju jako velike prihode i korist a tim krajevima ne stavljaju gotovo ništa osim stečenih prometnica i otežane uvjete za život. Da zaključim od ovog zakona smo očekivali puno više a nadam se da vrijeme neće pokazati da smo dobili premalo. Sada će u ime Kluba zastupnika HNS-a govoriti poštovani zastupnik Milorad Batinić. Hvala potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, suradnicama. Naime, prvi Zakon o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju koji je čisto jedan administrativni zahvat podržati ćemo a ova dva zakona brdsko planinsko i potpomognuta područja objediniti ću temu i raspravljati ću o oba. Naime, vratio bih se u period 2002., odnosno funkcijski kada je počeo se provoditi 2003. godine zašto je donesen. Tada su uočeni određeni problemi koji su i danas jednako tako aktualni ali ono što je po meni nije moguće prihvatiti nama u Klubu HNS-a što niti jedno ministarstvo, ni jedna Vlada do tada, do danas nisu napravili jednu kvalitetniju analizu učinaka postojećeg zakona koji je do sada važio. Naime, zašto, ovim prijašnjim zakonom brdsko planinska područja, potpomognuta područja, tu su i sami građani i lokalne samouprave imali su određene benefite i isto tako i određeni gospodarstvenici koji su imali određene benefite što se tiče poreznih davanja. Postavlja se pitanje u kolikoj mjeri i na koji način su te mjere koje su bile propisane prijašnjim zakonom polučile efekte, odnosno kakvu su učinci toga zakona. Vjerujem kada bi imali jednu takvu analizu i koja bi bila predočena ovdje u Saboru da bi onda mogli i razumjeti i donošenje ovoga zakona i način metodološki na koji je on donesen. Naime da se zaključiti iz obrazloženja i to sam uvodno naglasio bio i u prvom čitanju da učinci provedbe zakona od 2002. do zaključno sa današnjim datumom nisu dali željene efekte nego upravo suprotno. Nismo riješili niti komunalnu infrastrukturu, nismo riješili nova radna mjesta, nismo riješili demografske probleme. U nekoj mjeri, vjerujem da se i pojedinim jedinicama da se poboljšalo, ali generalno gledajući mislim da učinci nisu oni zadovoljavajući koje smo očekivali i koje j nužno očekivati donošenjem jednog takvog zakona i provedbom jednog takvog zakona. Naime, nedostao je po nama u HNS-u jedan strateški pristup. Mišljenja smo da ovaj zakon gledam kao jednu međufazu nečega što će trebati biti kao prethodnica jednom kvalitetnom strateški promišljenom zakonu koji neće robovati administrativnim metodama nego upravo koji će se više fokusirati što treba dražva učiniti za više od dvije trećine svojega područja kako unaprijediti život na tim područjima, olakšati građanima život, spriječiti, odnosno zaustaviti negativne demografske trendove i potaknuti razvoj gospodarstva i ostanak a po mogućnosti i naseljavanje tih područja. Naime, kada se pogleda na geografsku kartu o kojim područjima se radi tada vidimo da upravo ti negativni trendovi koji i prethodni i ovaj novi zakon žele na neki način zaustaviti ne datiraju unatrag od prije '90,-te davnih godina. Znači od '50.-tih, '60.-tih, '70.-tih godina. Na tim područjima o kojima govorimo sada isti takvi negativni trendovi su se dešavali. Tako da ne mogu kriviti ni jednu dosadašnju Vladu što se toga tiče ali što se tiče pristupa rješavanju problema, mislim da iako je bila dobra namjera da nismo uspjeli polučiti ove očekivane rezultate. Što je život u brdsko planinskom području? U je bilo spominjano puno snijega, pa snijeg pada i u kontinentu, osim što ga u brdsko planinskom možda ima 20, 30% više gledajući i možda učestalije pada. Kolegice i kolege, prošle godine je donesen Zakon o fiskalnom izravnanju, gdje svim jedinicama lokalne samouprave i gradovima i općinama koje su ispod prosjeka, ispod referentne vrijednosti iz državnog proračuna dodjeljuju se sredstva. Svima su otvorene mogućnosti kandidiranja na europske novce, za određene programe koji se temeljem operativnih programa koji su definirani davno prije ove Vlade, prethodnih Vlada još u vazi pretpristupnih pregovora koje su odredbe dale određena ograničenja i određeni okvir. Slažem se da se sa gradnjom nogostupa javne rasvjete neće riješiti problem ali i to je nužno. Tamo gdje nema. Ključno cesta, voda struja, dostupnost javnim institucijama od predškolskih, školskih, od zdravstvenih. Da li treba pomoći, ne znam, u Gorskom kotaru gdje je snijeg 30% veći, dali samo onih 30% jer nemojmo raditi nepravdu pokušajući ispravljati nepravdu negdje drugdje. Činjenica je da gledajući metodološki ovaj zakon, ne možemo ne prihvatiti i ono što se može zaključiti da je rasprava svih nas ovdje u Saboru više usmjerena na mjere i programe koje mi kroz raspravu o zakonu predlažemo što bi trebalo ministarstvo napraviti. Gledajući članak 7. točka 3. za utvrđivanje obuhvata, znači bit će multikriterijalna metoda, geomorfološki, klimatski, demografski, infrastrukturni kriterij. Tome ne možemo ništa zamjeriti. Kad se propisuje, znači tu je indeksacija, bodovanje, moramo od negdje crtu podvuć iznad koje jesi potpomognuo područje, ispod kojega nisi. Mjere, e to je sad ono što svi mi očekujemo da će pisati u ovom zakonu međutim ja si postavljam pitanje i mi u HNS-u, da li sa sigurnošću ovog trenutka sada Vlada zna odnosno vi ministrice i vaš tim, koje mjere bi se mogle propisati u zakonu načelno osim onih koje ste ovdje propisali? Demografske, gospodarske, fiskalne, socijalne, mjere jačanja administrativnih kapaciteta itd. Mislim da nitko. Članak 20. u državnom proračunu mene ne brine koliko je sredstava jer to uopće nije problem, ja ga ne vidim, dal+ je 30, 40, 150 milijuna, 300 milijarda, ja pitam za što?

Ja vjerujem da razmišljamo isto, nije problem novac, ne bi novac smio bit problem ali očito je problem koji iščitavam iz ovih mjera koje ste ovdje naveli a ja bi apostrofirao pogotovo pripremu projektne i tehničke dokumentacije, poticanje konkurentnosti rasta poduzetništva i isto tako administrativna podrška što smatram da je ključno i što je najveći nedostatak i najveći problem na tim područjima, što mnoge lokalne samouprave svaka za sebe ima neki strateški plan razvoja ali očito nisu detektirani problemi, pitanje je da li je napravljena kvalitetna SWOT analiza, SWOT analiza na razini županije za ta potpomognuta područja koja su u tom obuhvatu, da bi lokalna samouprava znala što treba raditi. S time ne želim niti uvrijediti niti podcijeniti lokalne čelnike, ali očito to proizlazi upravo iz toga što očito na lokalnoj razini se u dovoljnoj mjeri nije studiozno pristupilo tome da se uloženi novac, uloženi dobiven, ne feasibility jer tu nema fizibilnosti u tome ali ako smo napravili vrtić, nužan, naravno da kad nije potpomognuto područje da nije čelnik lokalne samouprave gledat će da li mu je to isplativo i u koliko mjeri, ne da zaradi, ne može tu zaraditi, nije cilj zaraditi ali da li se za desetoro djece isplati raditi vrtić gdje je hladni pogon nekoliko puta skuplji nego onaj što je trošak boravka djece ili će možda sufinancirati ovisno o udaljenosti putovanja te djece, prijevoz djece u neki susjedni vrtić ili će u dogovoru sa više sredina lokalnih, ajmo zajednički investirati, napraviti pa potaknuti čak i privatnog investitora, osigurati mu logistiku, potporu pa čak i u cilju osiguranja zemljišta kompletne komunalne infrastrukture da se to napravi. Naime zašto, pitanje je održivosti ovih projekata koji se kandidiraju, koji će vaše ministarstvo valorizirati jer bilo je rečeno, evo kolega Pranić je kazao istinu, tu se mogu definitivno s njime složiti zato što je to hrvatska istina na tim područjima. Napravi vrtić, ja kažem da je najjeftinije napraviti infrastrukturu, njegovo trošak održavanja, lokalni proračun, pitanje tko to može izdržati. Neodrživo a moramo ga napraviti. U tim mjerama ministrice, zato ovo što govorim, što svi manje-više govorimo, to su one mjere i programi i zato kažem da nema elemenat da ne podržimo taj zakon ali i što sam kazao i na odboru i u prvom čitanju, nedostaje nam jedna kvalitetna analiza stanja i vama isto tako jer vi bez te jedne kvalitetne analize, bojim se da programi koje ćete donijet, ne znam u kolikoj mjeri, jedna stvar je raspodjela po stavkama sredstava iz ovih, onih fondova koliko će se iz kojeg fonda kanalizirati za koju mjeru, međutim tu se ne treba mučiti sa time dal' će ići iz fonda, dal' će ići iz onog fonda nego upravo suprotno. Program mjera donosite za 4 g., ok, ja bi bio zadovoljniji da je minimalno na 10, da je minimalno za 4 g. mjerenje učinaka provedbe toga, bojim se da ćemo bit svi skupa razočarani, bojim se jer vo što je problem detektiranja na tim područjima, to se ne može riješiti za 4 g. jer je problem nastajao desetljećima. Desetljećima. Nadalje, činjenica je da kakav god zakon donijeli, milijardu sredstava, mi neke negativne trendove naprosto nećemo moći riješiti. Nećemo moći riješiti. Zašto? Konkretno, razvoj gospodarstva, apsolutno. Nitko nije više uložio na lokalnoj razini i uskratio svojim građanima i neke druge projekte i društvene namjene i komunalne, nego sjever Hrvatske ulažući u komunalnu infrastrukturu, u, pardon, da bi se potaknulo gospodarsku infrastrukturu. Sada nam se tek vraća. Nova radna mjesta, stopa nezaposlenosti 3%, mi smo, naša industrija je u toj fazi da tražimo uvoz radne snage. Jeste, jedan broj naših firmi je otišao van radit, za poslom, ali nisu iselili.

Imate jednu sredinu. Nije brdsko-planinsko, druga je. I što se dešava? U tom brdsko-planinskoj općini ili gradu poduzetnik je po bivšem zakonu registrirao tvrtku, znate di je radio tvornicu? Što smo s time dobili? Ništa. Imao bi još puno toga za reći, primjera. Ono što mi se dopada, a vidim da je preneseno iz Zakona o otocima i pohvalio sam Zakon o otocima u prvom čitanju i sugerirao sam da se napravi i Zakon o brdsko-planinskom i potpomognutim područjima, po modelu Zakona o otocima. Tamo su konkretne mjere propisane koje jesu i taj je Zakon o otocima, a pogotovo to vidimo ovdje u Saboru kad se raspravlja o izvješću provedbe Zakona o otocima, kad se vide učinci, vidimo pozitivne trendove i rezultate. Naravno, svi ćemo se složiti da otoci prvenstveno kao gospodarska djelatnost je turizam, iako kao sezonski, sezonska grana, ali daje vrhunske rezultate i to je jedan od razloga. Na kontinentu, turizam je, praktički nije niti t od turizma uspoređujući sa onim potencijalima kojima je. Vi ste tu naveli, također da je nužno utvrditi potencijale na tim područjima. To je isto jedan propust, ne vaš, to je propust prethodnog zakona, prethodnih vlada, što nisu imali jedan daleko kvalitetniji pristup. Postoje potencijali, da. Gorski kotar – šuma, Banovina – šuma, Vrgorac – jagode. E sad, na vama je, kompletno na Vladi, da nađe modalitete kako, ako ima, ja se baš ne razumijem previše u jagode, kolega Praniću, ali vi ćete mi sugerirati. Što znači hektar jagoda? Ja znam što znači da bi mogao živjeti od šume, koliko minimalno hektara šume moraš imat. Prag rentabilnosti minimalno 150 hektara. Plus da doma još imaš, proizvodiš hranu za svoje potrebe, kao što su OPG-i, recimo ili nešto slično. A za jagode ne znam. Ali, zato je tu i Ministarstvo poljoprivrede, znači sinergija kompletne Vlade treba biti da se na neki način u te programe neovisno čija je nadležnost, nije dobro da se program koncipira samo iz jednoga resora jer se time neće polučiti rezultati. Slavonija. Najveći broj općina je iz Slavonije potpomognuta područja. Nekada je bio maksimum 10 hektara. U bivšoj državi. Ne možete živjet od toga, ništa.

Što manje ljudskog rada, zakon velikih brojeva, naprosto, to su oni parametri koji su važni. I koje moramo uvažavati i koji na neki način su i razlog jer nema više motike, pluga i konja. Toga moramo biti svjesni. I ne treba se čuditi onda da ljudi odlaze jer nemaju što raditi. Jednako tako, u bivšoj državi, što je isto tako posljedica, sa sela idemo stvarati proletarijat. Pa u ono doba, potpuno razumljivo. Grupiralo se, koncentriralo se u određena naselja. Gradila je država tvornice koje nisu bile održive ekonomski. I Naravno, što se desilo u pretvorbi i privatizaciji, osim izuzevši one i negativne posljedice koje su bile, da li je bilo kriminala, to nek se netko drugi bavi sa time, naprosto prema principima tržišnog gospodarstva, to neodrživo. To se zatvara. A nije se mogla napraviti jer država ne može graditi, supstituirati, kao što je to prije mogla, da gradi neku novu tvornicu, tržišno gospodarstvo ne ide. Ali smo mogli i trebali smo i od države se očekuje da na neki način to ipak supstituira ili da pomogne temeljem ovoga zakona. Praćenje i izvješćivanje, apsolutno da. I da zaključim, klub HNS-a, kada imate u postotnom, kada prevagne više pluseva nego minuseva, koji u načelu nisu minusi da nešto ne valja, ali da je moglo biti sadržajnije, bolje, više, ne vašom krivnjom nego krivnjom prethodnika koji nisu ostavili kompletne analize temeljem kojih bi se mogao napraviti jedan sadržajniji, kvalitetniji, precizniji zakon, mi ćemo taj zakon podržati. Jednako tako, vjerujem da programe koje ćete predložiti u Vladi je ono što su kolege, kao i kolegice kazali, ti programi moraju biti integralnog pristupa, integralnog načina. Ne samo iz jednog resora, nego kompletan, kompletna i država i lokalna i regionalna država i vjerujem da će se zaustaviti negativni trend. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a, vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Mateljan Jovanović, prvo poštovani zastupnik Damir Mateljan.

Uz zakon o otocima, koji je kao najoperativniji, najživotniji, od ovih zakona već usvojen, tu su pred nama zakonski prijedlozi o drugom čitanju Zakona o brdsko planinskom područja, Zakona o potpomognutim područjima, izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju. Zakonskom okvirom koji je vlada predlagala, a sabor usvajao, ništa se nažalost, dramatično novo, ali nažalost, niti dramatično bolje, nije dogodilo za razvoj brdsko planinskih područja, nit i potpomognutih područja, niti regionalnog razvoja općenito. Jedna konstanta koja je ostala je Zakon o otocima, dobar zakon, gdje otoci zapravo i dalje imaju najviše beneficije, najkvalitetniji su, podržani iz državnoga proračuna. Mi naravno iz Klub SDP-a nismo … [[Govornik se ne razumije.]] na zakonski okvir kojeg imaju otoci, naprotiv, mi smo u konačnici glasali za taj zakonski prijedlog, ali ono o čemu smo se nadali, što smo željeli, je to da i brdsko planinska i potpomognuta područja imaju isti tretman, tj. dakle, da se na jednako konkretan način predlaže mjere i programi i da se za njih osiguraju financijska sredstva te da se prate provedbe učinka toga zakona. Nadali smo se da će biti to na jednak način tretirano kao Zakon o otocima, međutim, nažalost to nije tako. Od početka ove g. provođenjem novog Zakon o financiranju jedinice lokalne samouprave, možemo zapravo reći da u Hrvatskoj ne postoji politika regionalnog razvoja, onda, da ne postoji ona politika regionalnog razvoja koja bi činila razliku poreznih dobicima za proračun jedinice lokalne samouprave s obzirom na njihovu razvijanost. Indeks razvijenost, novi indeks razvijenost, koji je zamijenio dotadašnji mrski indeks razvijenosti, postoji jednako brzak. Za ovaj prvi indeks razvijenost, krivila se vlada SDP-a, za ovaj drugi indeks razvijenost, krivi se nova vlada, premda su i jedan i drugi donijele vlade HDZ-a. Dakle, taj famozni indeks razvijenosti, koji bi, kakav god da je, trebao biti ključ za prvo definiranje potpomognutim područjima, a onda i za konkretne financijske alate za pomoć tim područjima, jednostavno od uključivanje tog zakona od početka ove g. prestaje biti kriterij dodjele proračunskih sredstava iz proračuna, odnosno, pomoći iz proračuna RH. Tim zakonom financiranja jedinice lokalne samouprave, veže se isključivo na prihod od jednog poreza, a to je porez na dohodak. Stoga je pomalo manipulativno od strane prije svega Ministarstva financija, ali i Ministarstva regionalnog razvoja, kada se u javnosti komunicira sa javnošću i sa jedinice lokalne samouprave, kako je cijeli porez na dohodak preusmjeren na općine gradove, što u naravno nije točno, jer dakle, do donošenja tog zakona, brdsko planinska područja, odnosno, potpomognuta područja imala su udio poreza na dohodak od 88%, sada je on za 28% smanjen, a ovih 60% se dijeli na … [[Govornik se ne razumije.]] % na općine i gradove, 17% županijama, 6% na decentralizirane funkcije i 17% na fiskalno izravnanje. Ministarstvo financija, voli se pohvaliti kako je novim Zakonom o financiranju jedinice lokalne samouprave u dijelu koji se odnosi na izravnanje riješila taj dio problema, ona je to riješila kratkoročno, ali dugoročno svakako nije. Tendencija je a to pokazuje i ove polureforme o porezu koja je donijela ova Vlada, da se porez na rad sve manje oporezuje, da je porez na dohodak će biti sve manji i time proračun jedinica lokalne samouprave biti naravno također sve manji. Zakon o brdsko planinskim područjima i Zakon o potpomoganim područjima, vrijede onoliko koliko je za njih osigurano sredstva u proračunu. To je za Zakon o brdsko planinskim područjima, odnosno, za brdsko planinska područja osigurano je 40 milijuna kn, za potpomognuta područja 80 milijuna kn. Dakle, za 2/3 Hrvatske, za najveći dio teritorija RH, od 145 milijardi kn, ukupno je ovo ministarstvo za ta područja osigurano 120 milijuna kn. Nažalost, ovi zakoni ne mogu biti bolji, oni su možda i najbolji što mogu biti u ovom trenutku, zbog čega? Iz tog razloga što vlada nije učinila ono što je najbitnije, a to nije provela strukturnu reformu lokalne samouprave, odnosno, nije krenula okrupnjavanje jedinice lokalne samouprave, jačanje njihovih fiskalnih i drugih kapaciteta. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH, vezan je uz zaključak vlade iz kolovoza ove g. kojim je prihvaćen prijedlog smanjivanje agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Razlog zbog kojeg je vlada prihvatila ovakav zaključak, vjerojatno ne vidim drugi razlog zbog koga bi to bilo, nego smanjivanje, odnosno, racionalizacija u svrhu povećanja učinkovitosti tijela javne uprave, odnosno, države općenito. I naravno da nitko, politički racionalan, nitko politički dobronamjeran, ne može biti protiv toga da se istovremeno smanji kapaciteti neke institucije, a istovremeno se pojačava njihova učinkovitost, odnosno, njihova pristupačnost. Ali iz ovog prijedloga zakona, barem meni nije vidljivo, nisu vidljivi detalji na koji će način agencija, odnosno, njihovi zaposlenici, njihov okvir poslova biti inkorporiran u Ministarstvu, nisu vidljivi alati kojim bi se ostvario cilj, kojeg si je predlagatelj sam zadao, a to je racionalizacija sustava i njegova veća učinkovitost. A pod većom učinkovitošću, svakako smatram jačanje prije svega kapaciteta tamo gdje su oni najpotrebniji a to su oni u segmentu pripreme provođenje i realizacije EU projekta. Međutim, više od tih nedostataka brine me intencija koje ima dakle, ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju, ako što je imao i to onaj prije njega, naime, i ovim i prošlim izmjenama daju se puno veće ovlasti, odnosno, prvo se uvodi uopće termin regionalni koordinator onda se tom regionalnom koordinatoru daju poprilično velike ovlasti. To su zapravo regionalne županijske razvojne agencije koje su prvo bile javne ustanove, onda su dakle postale dionička društva i sada temeljem opet ovog zakona postaju javne ustanove. Toliko o konzistentnosti dakle ove politike u smislu jačanja kapaciteta županija. Upozoravali smo tada i to ne samo mi iz oporbe zapravo ovakav prijedlog jačanja prije svega županijskih institucija neće dovesti do učinkovitijeg sustava za pripremu povlačenja i realizaciju EU fondova već će dovesti nažalost do ne profesionalizacije, politizacije i dovesti će zapravo do onog termina koji se u Hrvatskoj stručno zove uhljebljavanje. Stoga bilo bi dobro provjeriti učinkovitost regionalnih koordinatora na način da se zapravo vidi koliki je to broj projekata kojeg su jedinice lokalne samouprave, dakle općine i gradovi proveli sami svojim kapacitetima, koje su to, koliki je to broj projekata koji su proveli putem outsourcinga odnosno privatnih konzultantskih kuća i koji je to broj projekata i količina povućenih sredstava, koji su to učinili kroz regionalne koordinatore i time biste zapravo dobili sliku o kojoj govorim da regionalni koordinatori nisu dovoljno kapacitirani za onu ulogu koju im daje ovaj zakon. Nadalje, dakle na kraju da dam kolegi Jovanoviću prostora, ono što me također, što me također smeta, odnosno što me čini nezadovoljnim i što me čini pesimističnim je to da najave koje su išle iz Vlade, odnosno u posljednjih nekoliko dana u medijima gdje se iz Ministarstva uprave nanovo govori o nekakvoj čudnoj reformi lokale samouprave gdje zapravo također sve ide na jačanje kapaciteta županija, na smanjivanje odnosno na određenu kvalifikaciju jedinica lokalne i područne, jedinica lokalne samouprave, općine i gradovi gdje oni imaju dakle 576 jedinica lokalne samouprave po 400 kriterija dijeli se na velike, male i pazite sa, na deprivirane, deprivirane općine i gradove. Prvi put kada sam to pročitao mislio sam na depresivne ili na deprimirane gradove i općine. Dakle ovaj put reformi je loš put, ovakav način formiranja novih, jakih satrapija nije dobar i umjesto toga što će ljudi i građani Hrvatske percipirati, do sada ju percipiraju kao državu šerifa, od sada će ju percipirati kao državu satrapa. Nažalost, nažalost dakle mislim da cijeli set ovih zakona o regionalnom razvoju nije na onoj razini koji bi uistinu dobio dobitak na prostoru koji je veći od dvije trećine RH i koji bi doslovce taj prostor učinio konkurentnim i spasio ono što se spasiti da. Jer neke stvari su nepovratno ... [[Govornik se ne razumije.]] , neki dijelovi Hrvatske su nepovratno prazni. Ovaj zakon je trebao omogućiti, dakle da onaj dio koji još živi da nastavi živjeti i dalje.

Nastavno na ovo što je rekao kolega Mateljan, mogu reći da kada je riječ o ovom paketu zakona ono posebno što bode oči kod Zakona o brdsko planinskom području da je on netransparentan, diskriminirajući i neambiciozan. Zašto ovakva ocjena? Prvo netransparentan je, jer obuhvat određuje Vlada i mi dan danas još uvijek ne znamo koje jedinice lokalne samouprave ulaze u brdsko planinsko područje. Na taj način se otvara prostor političkim manipulacijama što svakako nije dobro za jedan zakon koji donosimo u Hrvatskom saboru. Drugo, on je diskriminirajući. Zašto je diskriminirajući? Zato što izostavlja brojna naselja jer će u njegov obuhvat ući samo 85 jedinica lokalne samouprave za koje kako sam rekao uopće ne znamo koje su ali istovremeno ima barem dvostruko više jedinica lokalne samouprave koji u svom sastavu imaju brdska područja. Primjerice Krapinsko-zagorska županija ima 32 lokalne jedinice i nema ni jednu koja nema u svom sastavu u naselju u brdskim predjelima. Hoće li one ući sve u obuhvat brdsko planinskog područja iskrenu sumnjam. Hoće li taj status dobiti primjerice grad Jastrebarsko koji ima naselje na Pleševici na nadmorskoj visini već od 500 metara? Neće. To znači da će dobar dio stanovništva koji stvarno živi na brdsko planinskom prostoru ali ne i po prijedlogu Vlade RH biti zakinut za povlastice koje će proizlaziti iz Zakona o brdsko planinskom području i to će naravno stvoriti jal i razdor među građanima jer će neki biti izuzetno zakinuti u odnosu na druge samo zato jer njihovo selo recimo na jednom zagorskom bregu ni jedinici lokalne samouprave za koju je Vlada RH odredila da spada pod brdsko planinsko područje. A susjedno selo jest pošto je za tu drugu općinu ili grad kojem pripada Vlada odredila da je u brdsko planinskom području. To zaista se ne može dopustiti i smatram da se građani ne mogu diskriminirati na ovakav način jer nikakve razlike u nadmorskoj visini otežanim klimatskim uvjetima, stanju infrastrukture i svega ostalog što navodi zakon da je uvjet za određivanje obuhvata brdsko planinskog prostora nema. Treće, ovaj zakon je neambiciozan, bez konkretnih mjera, bez plana kako zadržati stanovništvo u brdskim predjelima. Dobili smo samo jedan prazni reciklirani okvir starog zakona i to što je apsurd nakon gotovo osmomjesečne procedure, savjetovanja, tematskih sjednica, drugog saborskog čitanja, svo vrijeme se upozoravalo na to još od prvog čitanja i ništa se apsolutno nije promijenilo osim praznih priča. O ne ambicioznosti dovoljno govori i iznos od 40 milijuna kuna koji ako rasporedimo na cjelokupno stanovništvo koje bi po našoj procjeni trebalo biti obuhvaćeno dolazimo do brojke koju sam rekao i uvodno u replici gospođi ministrici 100 kuna po stanovniku. Dakle 100 kuna je ono što država koja navodno želi zadržati ljude na tim područjima daje kao poticaj. Od tih 100 kuna trebali bi sagraditi i održavati infrastruktura, davati poticaj poljoprivredi i gospodarstvu, financirati demografske mjere. Po tome se vidi koliko je uistinu ovoj Vladi stalo do tih područja. Mi trebamo potpuno novi pristup brdsko planinskim područjima, strategiju razvoja poljoprivrede i turizma na tim područjima jer ovo što imamo pred sobom, voditi će, bez ikakve dileme, daljem iseljavanju, te eventualno kroz neke sitno političke motivirane odstupke učiniti da se ljudi osjećaju prevarenim. Dakle, čak ne znamo ni primijeniti dobra iskustva koja imamo kroz Zakon o otocima, neka ta rješenja iz Zakona o otocima, mogli smo primijeniti i ovom Zakonu, a ne znamo ni pročitati Zakone i dobre prakse npr. Slovenije ili Austrije koji su taj problem davno, davno riješili. Prema tome, ovaj cijeli zakonski paket pokazuje da je provedba reformi Vlade gospodina Plenkovića, njegovih ministara, svela se na prva slova te dvije riječi, na piar. Dakle, premijer i ministri prodaju građanima maglu svodeći brojne Zakone na popise lijepih želja, bez konkretnih alata, kako te Zakone provoditi u svakodnevnom životu i osigurati veću kvalitetu života građana RH u svim dijelovima naše države. Kada mladi i obrazovani čovjek koji npr. živi u Gorskom kotaru i razmišlja o odlasku iz RH, kaže, hajde daj donose neki novi Zakon u Saboru, da ga pročitam, možda ću u tom Zakonu naći bar nekakav razlog da ipak ostanem u Gorskom kotaru. On nakon što to pročita, ne da neće ostati, nego će se još brže početi pakirati i tražiti sreću negdje drugdje. Kao što sam već rekao danas, obzirom da smo u predblagdanskim danima, ovaj Zakon se zaista može usporediti sa poklonom zamotanim šarenim papirom i šarenom trakom, ali kada stanovnici Gorskoga kotara razmotre i taj šareni papir, vidjeti će da su opet prevareni, da je kutija prazna i da u njoj nema ničega. Koncept Zakona i o brdsko planinskom i o potpomognutim područjima svodi se na program razvoja i Podzakonske akte koje tek treba donijeti, a izostale su brojne konkretne mjere ključne za razvoj brdsko planinskih područja i u čl. 12. Zakona o brdsko planinskom područja i Zakona 14. o potpomognutim područjima gdje smatramo da bi trebalo jasno i bez ikakvih nedoumica navesti neke od mjera, kao što je pokrivanje troškova zimske službe i sanacije prometnica uzrokovanih klimatskim uvjetima, sanacija udarnih jama. U Gorskom kotaru konkretno, besplatnu cestarinu na auto cesti prema Zagrebu i Rijeci, kao poticaj mladim obiteljima da ostanu živjeti na području Gorskog kotara, subvencioniranje javnog prijevoza u cjelini. Posebno smatramo da je trebalo naglasiti izmjenu propisa vezano za izdvajanje zemljišta iz šumsko gospodarske osnove u dijelu reguliranja ili oslobađanja plaćanja iznosa naknada prilikom rješavanja imovinsko pravnih odnosa u Ministarstvu državne imovine, za lokalne jedinice sa statusom brdsko planinskog područja. Također osiguranje plaćanja pravične komunalne naknade za kapitalne nacionalne koridore i objekte na brdsko planinskom području, naftovode, plinovode, dalekovode, akumulacijska jezera. Puno govorimo o potrebi demografske obnove, pa prema tome, smatramo da se mora jasno navesti obveza sufinanciranja režijskih troškova i plaća nastavnika u osnovnim školama na brdsko planinskom području, uključujući i osnovne škole koje imaju manje od 5 učenika. Naravno, bez osiguranja i efikasne primarne zdravstvene zaštite na brdsko planinskim područjima, teško da možemo govoriti o ostanku ili povratku obitelji u Gorski kotar. U tu kategoriju spadaju osiguranje dostupnosti jaslica i vrtića na brdsko planinskim područjima. Vrlo je bitno osigurati i različite olakšice za poduzetnike na brdsko planinskom području kao što je umanjena stopa plaćanja poreza na dobit. Nešto je prihvaćeno od prvog čitanja, pozdravljamo to, barem jedna mala sitnica, ali značajna za sve stanovnike Gorskog kotara i brdsko planinskih područja, to je vraćanje Gorske iskaznice u Zakon, pri čemu smatramo da Gorsku iskaznicu, osim onih koji žive u brdsko planinskom području, trebaju imati i svi koji rade za poslodavce čije sjedište, a posebno ako se radi o deficitarnim zanimanjima, se nalazi u brdsko planinskom području jer to može tražiti jednog trenutka i povratak u brdsko planinsko područje. Međutim, ako sumiramo sve što smo rekli, ovaj Zakon, nažalost, neće biti put izlaska iz krize i zaostajanja brdsko planinskih područja. Ostaje se nadati da će provedbeni akti biti konkretniji, stoga pozivam ministricu da ukoliko ne prihvati naše brojne primjedbe, svakako u izradi tih programskih mjera konzultira i župana Primorsko goranske županije i načelnike i gradonačelnike koji dolaze iz Gorskog kotara, kako bi te mjere bile konkretnije i učinkovite, kao što je npr. Primorsko goranska županija osigurala 3 milijuna kuna za iduću godinu kao Fond za Gorski kotar, čime će se poticati poduzetničke programe i društvenu infrastrukturu 9 goranskih gradova i općina Primorsko goranske županije i to je način da se kriteriji utvrde kroz razgovor sa načelnicima i gradonačelnicima koji žive i rade u Gorskom kotaru. Slijedeći klub zastupnika, onaj SDSS-a, a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Boris Milošević, izvolite.

Moja rasprava će biti, iako su tri točke objedinjene, prvenstveno fokusirana na Zakon o potpomognutim područjima. To je Zakon koji smo dugo čekali u mandatu ove Vlade, on je obećan u samom programu Vlade, predviđen je bio u prvoj godini, ali evo, druga godina je prošla, a Zakon je sad pred nama. Vrijeme dok smo čekali taj Zakon, neke stvari na područjima, na potpomognutim područjima su se, nažalost, pogoršale, prvenstveno zapravo demografska situacija i situacija na nekim područjima do te mjere pogoršana u proteklom razdoblju da ćemo morati uložiti goleme napore da to popravimo, ako to uopće bude moguće. Velika su očekivanja od ovog Zakona. Velika su očekivanja, to je pokazala rasprava i u prvom čitanju i u drugom čitanju, to je pokazala rasprava u raspravama pred saborskim Odborima. Da li će ta očekivanja biti ispunjena ako gledamo sam sadržaj zakona, onda on obeshrabruje da će ona biti ispunjena. Jer sam sadržaj zakona zapravo upućuje da ćemo morati samu provedbu da bi mogli ocijeniti da li će zakon biti uspješan, da li će ta očekivanja biti ispunjena. Ja sa svjestan da sam u ovoj sabornici upravo, u ovoj sabornici dakle u nekim raspravama podržao i pohvalio neke zakone koji su sadržavali konkretne mjere i konkretna rješenja. Nažalost u praksi se pokazalo da provedba šteti, da ministarstvo postaje usko grlo, da nedostaje sredstava za provedbu pojedinih mjera konkretnih koja su bila u tim zakonima. Najviše i ovdje ovisi o novcu kolko će biti uložen u provedbu nekih mjera. Jer ako ne bude novca, neće se ni zakoni provoditi. Onaj zakon koji se ne provodi je protuustavan zakon, onaj zakon koji se ne provodi je neustavan. Kad je primjerice donošen zakon 2007. Zakon o područjima posebne državne skrbi, u obrazloženju zakona je stajalo da će za provedbu tada, tog zakona biti osigurano u 2009. primjerice 680 milijuna kuna, 680.580.000 kuna da budem precizniji. Kad gledamo ovaj zakon stvari su drugačije, ali ovaj zakon ima puno drugačiju financijsku komponentu koja nije usporediva s ovim zakonom koji sam sad naveo iz 2007., taj zakon je sadržavao i mjere stambenog zbrinjavanja, dakle konkretne mjere stambenog zbrinjavanja, dok ovdje recimo toga nema. Ovaj zakon predviđa sredstva samo iz ovog resora u okviru ministarstva i to 80 miliona kuna za razvoj općih mjera, za provedbu općih mjera i 15 miliona kuna za mjere za područja naseljena pripadnicima nacionalnih manjina, dakle još nekih 15 milijuna kuna, ukupno je financijska omotnica 95 milijuna kuna iz nadležnog dakle resora. Ono što se ne vidi a to su sredstva iz drugih resora, dakle drugi resori moraju osigurati sredstva za provedbu svojih godišnjih planova i to je ono što se ovdje ne vidi. Ja shvaćam da je to teško, zapravo možda i neizvedivo staviti u zakon ta sredstava, da je to zapravo i teško iz koordinirati ali upravo sad se u raspravi pokazuje, da mi zastupnici kad ta sredstva ne vidimo onda kritiziramo i kažemo mala su sredstva za provedbu. A upravo primjerice znači sredstva iz drugih resora se ne vide, pa recimo imamo i sredstva iz intervencijskih planova, dakle imamo sredstva iz lokalne samouprave, dakle nije istina da će bit samo 95 miliona kuna, bit će sredstava iz drugih resora, bit će sredstva iz proračuna lokalne samouprave, bit će sredstva iz intervencijskih planova, bit će sredstva iz fondova EU. A sredstava treba, ako pogledamo tablicu indeksa razvijenosti ona dovoljno govori o stanju lokalne samouprave. 304 jedinice su potpomognuta područja, 304 jedinice. Pa nije sve tako crno, imamo zadnjih godinu dana primjenu novog Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave koji je otklonio financijsku nesigurnost kod velikog broja jedinica lokalne samouprave. Nema više neizvjesnosti u financiranju jedinica lokalne samouprave što je bio veliki problem za neke općine prije samo godinu dana. Sad te općine imaju jedan drugi problem, sad oni ta sredstva koja imaju moraju kvalitetno utrošiti, moraju kvalitetno usmjeriti, moraju usmjeriti u kvalitetne programe za građane koji žive na tim područjima. Pitanje je da li neke od tih jedinica imaju kapaciteta ili moći. Svakako će im trebati vremena da usklade svoje mogućnosti sa sredstvima koja imaju na raspolaganju. Kao dodatnu vrijednost imamo intervencijske planove odnosno intervencijski plan koji je donesen za 5 gradova i 1 općinu, dakle 120 milijuna EUR-a iz Europskih fondova je osigurano za Beli Manastir, Dardu, Benkovac, Knin, Petrinju i Vukovar, navedeni gradovi su odabrani 2015. Odlukom o pilot područjima za provedbu programa integrirane fizičke gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Sad treba radit da se ta područja prošire, da se odaberu neka druga područja koja će imati ovu mogućnost, ali istovremeno država pogotovo nadležno ministarstvo mora kontrolirat malo stvari. Mora vidjeti kako se taj novac troši, kako su raspoređeni kapaciteti, ako nema apsorpcije, ako nema projekata, ako nema utroška, onda ti planovi ostaju samo mrtvo slovo na papiru. Planovi za slijedeće, odnosno za buduće programsko razdoblje trebaju već sad biti rađeni, bilo bi dobro da što prije znamo i da što prije znaju ta područja koja će imati tu mogućnost, kako bi se mogli kvalitetno pripremiti za sljedeće programsko razdoblje. Što se tiče samog zakona, arhitektura samo prijedloga zakona ima svoj slijed. Ako polazimo, dakle polazimo dakle od ciljeva koji su nabrojani u članku broj 3. gdje se između ostalog …/nerazumljivo/… navode razvojni programi na područjima povijesno naseljeni pripadnicima nacionalnih manjina. Dakle, ti ciljevi iz članka 3. se ugrađuju u program, višegodišnji program koji donosi Vlada. Resori, svaki dakle resor na temelju tog osnovnog programa donosi odnosno izrađuje svoj godišnji plan kojeg donosi Ministarstvo regionalnoga razvoja. Cijeli taj proces koordinira resorno ministarstvo, mislim da je to težak posao, kompliciran da neće nimalo biti lagan. Al ono što bode oči je upravo ono što sam i na početku govorio, dakle pored dakle pored te arhitekture nemamo mesa, sve je ostavljeno za taj program i za godišnje planove koji su zapravo nekakvi operativni planovi na razini godine, na razini proračunske godine i onda kad samih konkretnih mjera u zakonu onda naravno da idu kritike. Stoga ćemo morati pričekati konkretnu provedbu zakona pogotovo donošenje tog višegodišnjeg programa i provedbu bar prve godine godišnjih planove kako bi mogli reći da li je zakon ispunio očekivanja, da li je zakon uspješan ili nije. Ja sad neću govoriti o druga dva zakona detaljno ali htio bi reći jednu činjenicu da sam bio na tematskom Odboru za lokalnu samoupravu gdje je bila tema upravo brdsko-planinsko područje gdje su gosti iz drugih nama susjednih država, govorili o svojim iskustvima, o svojim konkretnim rješenjima i svojim konkretnim mjerama i to su mjere bile dobre jer nama trebaju konkretne mjere jer mi imamo na terenu konkretne probleme. Uzmimo samo primjer županijske uprave za ceste koje ne mogu pojedine županijske uprave za ceste, ne mogu ispunjavati svoju osnovnu zakonsku zadaću da održavaju mrežu svojih cesta županijskih, nemaju dovoljno sredstava. To se mora riješiti. Dal' je to moralo pisati u ovom Zakonu o potpomognutim područjima? Ne piše to ali onda treba pisati u programu. Treba pisati u godišnjem planu. Neka piše u Zakonu o cestama ali neka piše i u godišnjem programu odnosno višegodišnjem programu ili godišnjem planu. Ministarstvo prometa mora naći načina da to riješi. Želim zapravo naglasiti da lokalna zajednica mora imati rješenja za svoje probleme, da mora imati i koristi od svojih bogatstava, od svojih prirodnih lokalnih resursa. Da mora imat korist od svojih šuma, da pilane koje rade na područjima općina, da imaju osigurana kubikaža za pilanje drva, da imaju korist od rijeka, jezera, da imaju prava, da imaju koristi od svojih poljoprivrednih površina. Nije dovoljno da imaju općine koristi primjerice samo od nacionalnog parka, udio nekakav u prodaji ulaznica ili nekakav financijski kolaž. Potrebno je da imamo mjere koje će poticati ili čak obavezivati nacionalni park da ima sa lokalnih OPG-ovima višegodišnje ugovore za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Da lokalni obrti imaju ugovore o prodaji autohtonih suvenira. Pa na kraju krajeva, i neka lokalna kulturno-umjetnička društva imaju ugovor ne znam o nastupanju, imaju nekakav kulturno-umjetnički program, kalendar nastupanja kojim će se razvijati kulturna ponuda nekog mjesta jer to sve zapravo podupire i financira nacionalni park i svi će imati koristi. Takve stvari se nalaze u zakonima i drugih država, dakle nije to nešto što ne postoji u praksi jer potpomognuta područja vape za konkretnim mjerama koje sam naveo. Ako uzmemo u obzir odluku Vlade o financiranju projekata na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina i tri programa koja su to pratila, odaziv je bio odličan i općina i OPG-ova i obrta. Teren je žedan konkretnih mjera koje ne smiju biti jednogodišnje, one moraju biti višegodišnje i stabilne jer samo na taj način ćemo postići cilj a to je ravnomjeran razvoj cijele RH. Ako to nije našlo mjesta u zakonu, u redu, ali onda treba pisati u programu, treba pisati u godišnjim planovima. Ono što me sad brine, što bi rekao je dakle rok za donošenje programa, on je predviđen u roku 90 dana od stupanja zakona na snagu, znači već ulazimo u 2019. g., kažem, mislim da je to dosta kompliciran postupak, ono što je sad tu možda dodatno otežavajuća okolnost je da donošenje godišnjih planova idu u roku od 90 dana od donošenja od proračuna. Proračun je već donesen, dakle tu se možda rokovi preklapaju onda će možda ministarstvo biti malo u vremenskoj stisci. Možda bi bilo idealno da se zapravo taj posao već pokrenuo pa da ne znam, u 1. mj. odnosno siječnju da se i višegodišnji program donese a odmah zatim i godišnji planovi resora koji bi provodili po prvi put te programe. Kolega Panenić je bio spomenuo izdvajanja područja naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina, mislim da on nije dovoljno onda upućen u samu materiju, pogotovo u prava pripadnika nacionalnih manjina jer onda bi mogli postaviti pitanje a zašto primjerice, Beli Manastir, Darda, Vukovar, Petine, zašto imaju intervencijski plan i na raspolaganju 120 milijuna eura za svoje projekte? Je li to diskriminacijski prema nekim drugim područjima? Navođenje područja naseljenih manjinama u ovim zakonu je afirmativna mjera uklanjanja bar malo pažnje na tim područjima gdje su naseljeni pripadnici nacionalnih manjina. Imamo i drugih afirmativnih mjera, primjerice zastupljenost u zapošljavanju od koje je zapravo mizeran učinak. Zastupljenost u zapošljavanju pripadnika manjina, ona je ograničena samo na lokalnu i državnu upravu i taj postotak manjina pada umjesto da se bar održava ili povećava. Imamo i druge skupine koje imaju pravo prednosti ali oni imaju pravo prednosti na cijeli javni sektor, puno šira prava nego što imaju pripadnici manjina. Toliko o tome a još bi rekao zapravo kad gledamo prve četiri skupine potpomognutih područja po indeksu razvijenosti, dakle najnerazvijenije dijelove RH, tamo živi ukupno negdje četvrtina stanovništva RH, a živi preko 55% pripadnika srpske nacionalne manjine. Dakle, možemo vidjeti koji je to disparitet.

Dakle, imamo tu neke egzaktne pokazatelje koji pokazuju zapravo potrebu da se tim područjima pokaže pažnja, da država pokaže veću skrb afirmativnim mjerama koje nisu diskriminirajuće za nikoga.

Sljedeći klub zastupnika je onaj Stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika u ime kojega će govoriti poštovana zastupnica Marija Puh. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo, ja bi se u svojoj raspravi najviše danas, iako imamo objedinjenu raspravu osvrnula na Zakon o brdsko-planinskim područjima. Naime, svi mi koji dolazimo iz županija i mjesta koja imaju brdsko-planinska područja, svi smo još uvijek pod traumom od 2013. godine koja se tada dogodila jedinicama lokalne samouprave kada su doslovce preko noći ostali bez 50% svojih prihoda koje su imale te jedinice lokalne samouprave. Dakle, svi projekti koji su već ranije bili dogovoreni, planirani proračuni koji su bili planirani jednostavno, preko noći, tadašnja Vlada je donijela određene izmjene tog zakona i ostali su bez tih sredstava. Zašto velim da svi mi imamo tu traumu?

poduzetništvo, time potičemo sve ostalo što iđe uz to i nema siromašnih. Ova dva Zakona su uvažena ministrice, uvažene kolege i kolegice, žao mi je što ministrica nije povukla, zadnji čavao u lijes Ne bude li konkretnih mjera u ovim vrlo bitnim Zakonima, vjerujte mi da ovo Ministarstvo je potrebno ugasiti.

50% naše djece nema mogućnosti biti u dječjim vrtićima, u drugim državama, vidite kako je riješila Njemačka, Belgija, Austrija, kako financira nerazvijena područja da djeca, da roditelji ne plaćaju lokalne samouprave u cijelosti dječje vrtiće, to nismo riješili. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Imamo repliku, poštovani kolega Ante Pranić, izvolite. Kolega Bulj, ja vas zaista cijenim jer se sjećam da ste tada bili i sada ste u istoj stranci koja je s HDZ-om činila saborsku većinu, ali niste glasali za prijedlog državnog proračuna, dobro se sjećam kad nije prošlo vaše traženje dodatnih sredstava za brdsko planinsko područje, ostali ste čovjek za razliku od mnogih ovdje saborskih zastupnika, ja ne mogu kriviti tu ministricu, ministrica radi u okviru svojih mogućnosti, ali imali smo sada prijedlog proračuna, davali smo isto Amandmane za povećanje sredstava za brdsko planinsko područje, za potpomognuto područje i onaj čovjek i saborski zastupnik koji dolazi iz toga područja, diže ruku protiv. Pa to što se događa u RH kad netko sa strane gleda, to je jedna nemoguća situacija, da čovjek iz potpomognutog i brdsko planinskog područja glasa protiv prijedloga da mu se poveća Govornik se ne razumije. Odgovor kolega Bulj, izvolite. Kolega Pranić, da točno, ja sam bio dio većine kao saborski zastupnik i tražio sam povećanje sredstva za brdsko planinska područja, nije prihvaćeno ja nisam glasao za proračun, kao dio vladajuće većine. Zbog toga što sam, narod me birao i kao narodni zastupnik imam tu obavezu. I mene čudi kako zastupnici iz tih područja imaju obraza ne podržati određene amandmane i ne boriti se, kako se ne izbore kod ministrice. Čak ste tu dijelom i u pravu jer parlament je iznad Vlade, oni imaju najveću moć, međutim to nije tako. To nije tako. Mislio sam sad reći ali nije možda vrijeme ali sutra ću reći, zašto je tako, zašto ljudi sa brdsko planinskih područja i ne razvijenih područja ne podržavaju stvari bitne za njihove građane jer nisu zastupnici naroda nego stranački zastupnici. Zahvaljujem poštovani kolega Bulj. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Tomislav Lipošćak, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvažena ministrice, pa evo kada razgovaramo o brdsko planinskom području i to kada razgovaramo sa ljudima koji dolaze sa tih područja, vrlo često možemo dobiti i odgovor od njih da bi, da oni zapravo priželjkuju da im se vrati status brdsko planinskog područja. Vrlo je to zanimljiva konstatacija s obzirom da status brdsko planinskih područja nismo ukidali međutim nakon 2014. godine i nakon brojnih izmjena zakona između ostalog i brdsko planinskim područja pogodnosti koje su nam ostale su ostale zapravo vrlo simbolične prirode, uglavnom se to odnosilo na besplatno sakupljanje šumskih plodova i na određene pogodnosti prilikom lovozakupnina odnosno prilikom zakupa poljoprivrednih površina. U to smo vrijeme ostali bez prihoda od poreza na dobit, prvo nam je otišlo onih 25% a kasnije nam je otišao onaj drugi ostatak i time je zapravo uglavnom profitirao državni proračun dok su jedinice lokalne samouprave imale relativno malo koristi od toga. Tu bih se konkretno osvrnuo i na svoj grad Ogulim koji je tada ostao bez više od 20% svojih proračunskih prihoda. I ne čudi stoga činjenica da stanovnici ovih područja smatraju da su brdsko planinska područja ukinuta budući da od tog statusa praktički ništa nisu niti imala. Evidentno je da su i trenutno važeća zakonska rješenja manjkava i praktički nam predstavljaju mrtvo slovo na papiru i zapravo do 2018. godine razvoj brdsko planinskih područja nije niti zapravo financiran iz državnog proračuna ako se ne varam u 2018. su predviđene samo jedan 1 milijun kuna a financiranje je vršeno isključivo izdvajanjem od 10% poreza na dohodak na tim područjima jedinica lokalne samouprave. Osnovna mjera, osnovne mjere koje zapravo ovaj zakon donosi i kojim dobivamo prvenstveno je program razvoja brdsko planinskog područja. Tim programom utvrđujemo mjere i projekte koji su ključni za razvoj ovih područja ali ono što je bitno da sve jedinice lokalne samouprave imaju zapravo mogućnost sudjelovanja u izradi i kreiranju programa. I upravo ovo su ti programi možemo reći alfa i omega ne samo ovog zakona nego i Zakona o potpomognutim područjima gdje zapravo su jedinice lokalne samouprave te koje mogu točno definirati sve one probleme i poteškoće s kojima se susreću te na taj način i zapravo definirati i rješenja odnosno pronaći rješenja i korake prema boljem kroz upravo izradu ovih programa. Što se tiče sredstava koja su namijenjena iz državnog proračuna za brdsko planinska područja osobno smatram da bi prioritet morali biti u prvom redu subvencioniranje deficitarnih zanimanja i to na bilo koji način. Naime, uzalud nam je, uzalud su nam sve potpore, sve dobre želje i sve mjere ako će nam naše sredine odnosno gradovi i općine ostati bez liječnika, stomatologa, učitelja i bez svih onih zanimanja i bez svih onih struka koje zapravo jedan grad ili jednu općinu čine gradom i općinom u punom smislu te riječi. Na drugo mjesto bih stavio poticanje poduzetništva ali kroz potpore koje su od značaja zapravo upravo za razvoj brdsko planinskih područja koje su specifične. I tu bih naglasio ciljane potpore, ne one kakve smo znali imati jednokratne koje su možda kratkoročno bile pozitivne ali dugoročno nisu imale efekta nego ciljane potpore za razvoj i prvenstveno za nove tehnologije, za unapređivanje tehnologija rada kako bi i ova područja odnosno proizvođači i industrije mogli biti konkurentni na tržištu i tu bih osobito stavio naglasak na one koji imaju visoki postotak finalizacije u samoj proizvodnji. Jednako tako spomenuo bih i otklanjanje posljedica otežanih klimatskih uvjeta, tu je naravno naglasak na zimskoj službi koja može biti veliki zalogaj za, možemo to tako reći male proračune pojedinih jedinica lokalne samouprave. Što se tiče programa hrvatski gorski proizvod, uistinu ga pozdravljam, nadam se da će i pravilnikom koji treba biti donesen uistinu biti propisane mjere koje će na samome terenu pomoći proizvođačima. U prvom redu tu mislim na sve one male odnosno manje proizvođače, male OPG-ove koji do sada možda nisu imali dovoljnu snagu i financijsku i zapravo marketinšku da izađu na tržište i da se na tome tržištu izbore na svoje mjesto pod suncem. A i samim brendiranjem hrvatskog gorskog proizvoda, zapravo to ćemo im moći i olakšati. Što se tiče uvođenja gorske iskaznice, osim što će se njom ostvariti pravo na povlašteni javni prijevoz, naravno tamo gdje tog javnog prijevoza imamo, smatram da je puno važnija odredba povlaštenog korištenja sirovina i prirodnih bogatstava ali tu treba voditi računa o tome da to korištenje bude strogo definirano, da bude uistinu na korist stanovništva te da bi eventualne zlouporabe u startu predvidjeli i zapravo spriječili. I na kraju smatram da je bitno ponoviti da bez gospodarskog razvoja brdsko planinskih područja zapravo padaju nam u vodu sve ostale mjere od demografije pa na dalje. I djelatnosti koje mogu zapravo ne koje mogu nego koje moraju osigurati razvoj i opstanak na ovim područjima, smatram da su prvenstveno šumarstvo i drvoprerađivačka industrija, ali drvoprerađivačka industrija sa visokim stupnjem finalizacije i namjerno ovdje spominjem šumarstvo iako ga ne spominjemo u samom dokumentu, u samome zakonu, šumarstvo koje mora biti i sama drvoprerađivačka industrija utemeljena na pravilima struke i potrebnoga gospodarenja da ne bismo ovo shvatili kao jedan poticaj ili povod nekontroliranom iskorištavanju ovog našega prirodnoga dobra. Jednako tako poljoprivredna proizvodnja mora biti održiva, isplativa i promovirana te poticana kroz hrvatski gorski proizvod i naravno turizam koji mora biti usmjeren na specifičnosti toga kraja. To su po meni djelatnosti koje moramo imati u fokusu i na koja moramo osobito obrati pažnju prilikom izrade programa razvoja i naravno ponovit ću uz plansko poticanje i zapravo ostanak svih onih deficitarnih zanimanja bez kojih i život na ovim područjima ne bi imao smisla. Hvala. Zahvaljujem poštovani kolega Lipošćak. Imamo repliku poštovani kolega Tomislav Klarić, izvolite. Dobro je da je ministarstvo prihvatilo ono povećanje sa 20 miliona na 40 miliona, međutim puno bitnije od novaca, a to smo imali informaciju i sa sastanka koji smo imali sa predstavnicima iz Austrije, Švicarske isto tako brdski, oni nemaju nikakvih pogodnosti, ali je stvoreni su uvjeti da se onaj tko živi u takvom području osjeća ugodno živjeti u tom području i da ljudi tamo ostaju živjeti. Dakle, ovaj zakon treba sagledavati ne samo u financijskom dijelu, kako mnogi to spočitavaju već ga treba sagledavati u paketu svih drugih zakona, a prvenstveno se u ovom smislu misli i na Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave kad su upravo ti gradovi i općine na takvim područjima i te kako podignuli svoj proračun s osnova onih mjera koje su tim zakonima predviđeni.

Kolega Klariću u potpunosti se slažem s vama i zapravo često se lovimo u jednu zamku u kojemu kad nam paše gledamo zakon u puno širem svjetlu, u puno širem pogledu, a kad nam ne paše gledamo isključivo na njega. Ovaj zakon nosi direktno sa sobom određena financijska sredstva, međutim i ono što ste sami rekli brojne su druge pogodnosti pa čak i financijske ne samo ovo što ste vi govorili za brdsko-planinska područja, spomenut ću tu budući da često govorimo o i pričamo o šumama i šumarstvu, imali smo ne tako davno i Zakon o šumama ovdje gdje je za područja odnosno za brdsko-planinska područja i za potpomognuta područja šumski doprinos podignut za dvostruko znači sa 5% na 10% to nisu male svote, to nisu mali novci, evo konkretno uprava šuma Ogulin je u 2017. godini uplatila kroz doprinos onaj stari od 5% 2 miliona kuna na račun jedinica lokalne samouprave i jednostavnom računicom možemo doći do toga koji su to novci i sada tako da slažem se s ovim što ste rekli. Zahvaljujem poštovanom kolegi Lipošćaku. Slijedeća rasprava poštovani kolega Hrvoje Zekanović, nije nazočan. Poštovani kolega Ante Pranić, izvolite. Hvala poštovani podpredsjedniče, ministrice ja ću u svom pojedinačnom izlaganju bit afirmativan, u svom izlaganju u ime kluba sam rekao sve mane za koje smatram da se sadrže u Zakonu o brdsko-planinskom i potpomognutom području i zapravo često kad idem iz svog Vrgorca do Zagreba, do sabora se jednostavno zapitam zašto mi u Dalmatinskoj zagori ne bi mogli biti nalik kao Francuska provansa ili zašto recimo Gorski kotar ne bi mogao biti nalik na Alpe, talijanske, francuske ili švicarske. Zašto mi ne možemo jednostavno preslikati sustav regionalnog razvoja zapadnoeuropskih zemalja u naš sustav i okrenuti jedan trend iseljavanja, okrenut prema pozitivnim stranama, da ne govorimo o iseljavanju, da govorimo o naseljavanju brdsko-planinskog područja, područja sa svim prirodnim, kulturnim vrijednostima i ljepotama. Kad Vlada treba odlučiti nešto treba odlučiti da li će mjerodavno Ministarstvo regionalnoga razvoja zaista bit Ministarstvo regionalnoga razvoja i dati vlastita nacionalna sredstava za provođenje programa regionalnoga razvoja ili pak će ovo nastaviti kako je bilo svih ovih godina. Mi se ne možemo u regionalnom razvoju i pomoći potpomognutom brdsko-planinskom području oslanjati na europska bespovratna sredstva. Mi moramo imati vlastita nacionalna sredstva i ako imamo nacionalna sredstva za kupnju aviona smatram da ista sredstva zaslužuje i brdsko-planinsko i potpomognuto područje. To je 2/3 Hrvatske. Osobno i dalje smatram iznio sam činjenično da smo mi samo iz brdsko-planinskog područja izgubili 564 miliona kuna u zadnje 4 godine, da bi sad govorili o 40 miliona kuna. To su jednostavno iluzorna sredstva koja su izrazito mala da bi uopće mogli govorit o zadržavanju prostora i razvijanju prostora Hrvatske u kojem živi 190.000 Hrvata. Osobno smo predložili nekoliko amandmana, nastojat ću iskoristit ovu raspravu do kraja da predstavim neke stvari. U članku 15. spominjali ste određene mjere, dodali smo mjere zaštite okoliša i prirode, mjere stambenog zbrinjavanja isto je tako bilo u Zakonu o potpomognutom području i mjere za izgradnju energetskih sustava iz obnovljivih izvora energije. Cijelom Zakonu o brdsko-planinskom području, mene zabrinjava što recimo mjere o zaštiti okoliša uopće nisu spomenuti, ako želimo ostaviti onim generacijama koje dolaze iza nas valjda trebamo i takve neke mjere razvijat koje bi trebale zapravo te prirodne ljepote sačuvat. U članku 20. ne spominjemo poljoprivrednu, konkurentnosti i rast poljoprivredne znači djelatnosti, mahom vam je u Dalmatinskoj zagori poljoprivreda i primarna i sekundarna gospodarska djelatnost za mnoge obitelji, ja sam osobno zamijetio sve one obitelji koje se bave poljoprivrednom ne iseljavaju. Zato što je mnogim poljoprivreda kažem sekundari izvor prihoda. Mi ga nismo spomenuli u Zakonu o brdsko-planinskom području. Sufinanciranje predškolskog odgoja u Hrvatskoj to će vam doći na red za 2 godine kad se vrtići izgrade, kad jedinice lokalne samouprave ne mogu iz redovnog poslovanja financirati sve zaposlenike a nećemo moći zadovoljiti europske kriterije, dapače zadnji smo za 60% djece u vrtićima, Cipar je slijedeći sa 74% To će doći, to će Ministarstvo financija trebat odlučiti da li tim vrtićima koje sada sagradimo, želimo imati uopće djecu jer jedinice lokalne samouprave iz brdsko-planinskog i potpomognuto, neće moći sufinancirati. Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša, unaprjeđenje sustava javne turističke infrastrukture, o turizmu se isto tako malo spominje u brdsko-planinskom području iako kažem da zaista ne shvaćam zašto mi u Dalmatinskoj zagori a imamo zašto se radovati jer smo proglašeni kao najbolja destinacija ruralnog turizma za 2018. g. sada na Danima hrvatskog turizma u Hvaru ili Gorski kotar, jednostavno preko mjera Ministarstva regionalnog razvoja, ne možemo razvijati tu infrastrukturu. Pustimo sad Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede jer ako ćemo tako gledati, imamo Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma, Ministarstvo prometa, nama je krovno ministarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja ako planiramo razvijati brdsko-planinska i potpomognuta područja. U članku 24. djelatnosti koje su od značaja za gospodarski razvoj brdsko-planinskog područja. Spominjete stočarstvo, ne spominjete svinjogojstvo i ne spominjete mesno-prerađivačku industriju iako je to komplementarno. Ako je drvo s drvom industrijom komplementarno, isto je tako stočarstvo, svinjogojstvo vezano za mesno-prerađivačku industriju. U mnogim brdsko-planinskim područjima u Hrvatskoj djeluju druge mesno-prerađivačke industrije, ne znam zašto ta djelatnost nije ubačena kao djelatnost od posebnog za razvoj brdsko-planinskog područja. Zaboravili ste vinarstvo i vinogradarstvo. U Dalmatinskoj zagori u Gorskom kotaru i središnjoj Istri koju zaboravljamo ovdje u okviru brdsko-planinskog područja, a malti ne 6 jedinica ja mislim da ima sad za brdsko-planinskog područja u ... [[Govornik se ne razumije.]] zakonu, vinarstvo i vinogradarstvo je izrazito bitna djelatnost gospodarska ne samo što se tiče primarne djelatnosti, nego sekundarnog daljnjeg razvoja turizma koji je oslonjen na te grane. Imate jedan dobar članak Zakona o potpomognutom području koji je vezan za jedinice lokalne samouprave koji se nalazi oko Plitvičkih jezera. E sad gledajte paradoks. Isti taj članak zakona sam vam prepisao u Zakonu o brdsko-planinskom području.

Zašto jednostavno jedinice lokalne samouprave ne bi ubirale jedan prihod ulaznica od javnih ustanova koje se bave upravljanjem zaštićenog područja? Ali smanjimo taj cenzus na 2 milijuna kuna. I još jedan članak koji izrazito mi je bitan i važan. I da valjda će netko razumjeti konačno u ovoj državi, mi imamo izgrađene autoceste. Te autoceste nama stoje prazne. A zašto stoje prazne, pa nemaju svi poduzetnici mogućnost plaćanja autocesta i skupih cestarina, zašto ne bi potakli razvoj poduzetništva na brdsko-planinskom području po sistemu da ovoj gorskoj iskaznici kao što smo predložili jednim amandmanom, uđu i pravne osobe sa središnjim poslovanjem na brdsko-planinskom području i jednostavno se omogući sufinanciranje cestarina na našim autocestama? Ovako zjape prazne, sagrađene su, vraćamo dugove a uopće ih koristimo u razvoju gospodarstva a samim time to bi jedna bila poticajna mjera zašto pojedine gospodarske aktivnosti ne bi preselili iz urbanih u ruralna područja, recimo možda bi nekoj tranzitnom prijevozu bilo lakše da iz Rijeke dođe u Delnice ako će imati takve neke beneficije i sve ostalo pa bi vjerojatno i zaposlili određene ljude. Zaboravljeni članak zakona koji se meni izrazito sviđao iz bivšega Zakona o brdsko-planinskom području a to je prednost za ostvarivanje prava na zakup poljoprivrednog i šumskog zemljišta te drugih prirodnih bogatstava, imaju pod istim uvjetom fizičke i pravne osobe sa prebivalištem odnosno sjedištem jedinica lokalne samouprave na brdsko-planinskom području. Svi znamo da su problemi prirodnog bogatstva šuma i ako imamo jednake uvjete, zašto ne bi mi dali pogodnost onim subjektima privatnim koji imaju sjedište na brdsko-planinskom području. Postoje još ti niz amandmana koji su vezani za obnovljive izvore energije i kažem vam da brdsko-planinskom području zbog geomorfologije će vam u možda narednom periodu slijedeće 3 do 4 g. doći jedan izrazito veliki problem, to je problem vodoopskrbe jer zbog geografske raščlanjenosti i male gustoće, jednostavno javni isporučitelji vode neće moći financirat se i doći će do bankrotiranja poduzeća u vlasništva jedinica lokalne samouprave. Najskuplju vodu vam plaćaju građani u brdsko-planinskom području zbog čega, zbog cijene električne energije, zbog prepumpavanja vode, konkretno i područje Vrgorca i Imotskoga i Vrbovskoga i Delnica, usporedite jedinične cijene vode, vidjet ćete da su najveće, puno veće nego u samom Zagrebu, samom Splitu, Osijeku ili nekom drugom gradu nizinskome. Zato što jednostavno cijena električne energije bitno utječe, imali smo sad zadnje javne nabave gdje je 30% cijena električne energije porasla.

Imamo replike, poštovani kolega Miro Bulj, Hvala lijepo. Kolega Praniću, rekli ste prijedloge, spomenuli ste i djelatnosti i poljoprivredu kojima se može baviti i sve što je potrebno od energetike. Činjenica je evo, kad spominjemo poljoprivredu, spomenuli ste vinogradarstvo. Evo ja ću spomenuti da na natjecanju za najbolje ekstra djevičansko ulje u Vodicama, u Dalmaciji, izabrano je maslinovo ulje iz mog sela u Dalmatinskoj zagori. Imamo nadu. Imamo potencijal. Imamo najljepši komad zemlje. Imamo izvore pitke vode. Ali moramo imati održivi razvoj, ali nekome nije interes da tu ljudi žive i da se bore. Jer ovaj zakon ne potiče te ljude da ostanu na tome području. Ovaj zakon je destruktivan. Ova omotnica je smiješna, što ste rekli za ovaj paket 40 milijuna kuna. Za 85 jedinica lokalne samouprave. Ovo je ruganje. Zahvaljujem poštovani kolega Bulj. Odgovor kolega Pranić, izvolite. Pa naravno da je, kolega Bulj zaista smiješna omotnica od 40 milijuna kuna i kad, jer ja osobno polazim od aspekta da će sve te programe ići preko Ministarstva regionalnog razvoja.

Ali mi moramo znati da je naše krovno ministarstvo za regionalni razvoj se zove Ministarstvo regionalnog razvoja, ja očekujem da u njihovom onom dijelu, kućici državni proračun budu veća sredstva. Ali to treba ova gospoda tu iz saborske većine, bez obzira iz kojeg dijela dolaze, da smo mi, konkretno u saborskoj većini, ja bi to tražio. Znači tu se nema krivit Vlada, zna se tko izglasava proračun.

Sljedeća replika, poštovani kolega Tomislav Lipošćak, izvolite. Kolega Praniću, spominjali ste drvoprerađivačku industriju i pitanje zašto im ne bismo dali mogućnost da tu sirovinu zapravo prerade na svoje području. Pa upravo u zakonu u čl. 24. kaže da su djelatnosti koje su od značaja za gospodarski razvoj brdsko-planinskih, poglavito drvoprerađivačkih industrija i proizvodnja završnog stupnja prerade. Upravo i Hrvatske šume, kroz zapravo pismo razumijevanja svima onima kojima ne mogu opravdati svoje fakture, odnosno dokazati daljnju preradu drva, analogno tome smanjuju kvote toga drva. Na ovaj način se zapravo i zakonom potiče finalna proizvodnja, na taj način veće kvote, a zapravo smanjuje manipulacije da netko dobije drvnu masu samo zato jer se nalazi na takvome području i da proizvod koji nije finalni nego je riječ o trupcu, izlazi van. Zahvaljujem. Kolega, osobno sam bio ovu zimu u Gorskom kotaru nakon snježnih padalina sa kolegom Buljem osobno, dobro znam i gradonačelnika Delnica i gradonačelnika Vrgorca, gradonačelnika Čabra, zapravo, svi uvijek se mi iz brdsko-planinskog područja držimo skupa bez obzira na stranački predznak. I svi govorimo isto. A vi dobro isto tako znate, ja sam slušao vaše pozorno izlaganje zašto se razvijalo drvoprerađivačka industrija baš u tom periodu u Gorskom kotaru? Zato što su tada poduzetnici u brdsko-planinskom području imali beneficije temeljem poreza na dobit. I vi to znate. I to je ukinuto. A dok je to bilo, mi smo mogli s tim baratat po sistemu da poduzetnik dođe baš u područje brdsko-planinsko, otvori svoju proizvodnju i normalno ima jedan dio poreza na dobit, oslobađao se, odnosno nije bilo jednako na razini Hrvatske, sad smo sve izjednačili. I dok god imamo takve porezne sustave jednostavno poduzetnici neće dolaziti u potpomognuto ni brdsko-planinsko područje. Poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicama. Pa ja ću početi sa jednom konstatacijom, naime, jedno istraživanje koje je provelo Institut za javne financije o prihodima županija i općina govori o tome da je kod županija uočen porast prosječnih ukupnih prihoda, a općine imaju porast prosječnih prihoda po stanovniku i to je, dakle, razdoblje 2014.-2017. Zašto to govorim? Govorim o tome upravo kako ove neke kolege spominju, kako su općine i županije itd. obespravljene, ostale bez prihoda i ostalo, međutim, činjenice govore drugo. Kada se radila reforma, porezna reforma, onda se zna da je upravo najbitniji faktor u presjeku zadnjih 5 godina prihoda po glavi stanovnika bilo upravo broj stanovnika na pojedinom području, što znači da svatko treba u tom smislu voditi računa na koji način privući ljude da bi broj stanovnika bio što veći. Ako govorimo o samom Zakonu o potpomognutim područjima i brdsko-planinskim, onda vidimo da cilj zapravo samih zakona je da se kroz zakon o regionalnom odnosno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno indeksu razvijenosti, govori o tome gdje i u koje skupine tko pripada i tu i jedan i drugi zakon upućuje na to da je nositelj razvoja, a isto tako i planiranja i upravljanja razvojem su zapravo jedinice lokalne samouprave gdje one kroz svoje razvojne agencije i svoje planove zapravo koordiniraju sa ministarstvom i upućuju na ono što one žele postići upravo na tom svom području. Dakle, kada govorite o tome da ne znate tko je uključen u brdsko-planinska, onda je dovoljno isčitati ili potpomognuto, potpomognuta područja, dovoljno je isčitati zapravo sam Zakon o regionalnog, a onda odluku kojom se definiraju tko je u kojoj skupini, da bi onda mogli prepoznati tko spada u koju kategoriju i na koji način doći do same definicije i statusa pojedinog, pojedine općine ili grada. Kada pogledamo, a to je objavljeno ovdje na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja, onda se vidi, evo npr. iskorištenost EU fondova po županijama u 2018.-toj sa stanjem krajem 8.-og mjeseca ove godine, pa se onda vidi da je u razdoblju od 2014.-te do 2020.-te iskorištenost, znači te perspektive sa zaključno ovim periodom. Za operativni program konkurentnosti i kohezija po županijama prijavljeno ukupno 3484 programa i projekta, vrijednost je preko 32 milijarde kuna. Kroz operativni program učinkoviti ljudski potencijali je to 840 projekata sa vrijednošću 4,5 milijarde, a program ruralnog razvoja je to čak 190 748 projekata vrijednosti 9,1 milijardu kuna. I sad se ja pitam tko je prijavio sve te projekte, koji su to duhovi, kasperi, koji prijavljuju te projekte, ja mislim ministrice da su ovo stvarni podaci, dakle, projekata ima, ugovoreni su, pitanje je, dakle, da li ste od tih svih projekata, da li smo mi kao dio neke zajednice, zaista prepoznali i odredili stvarne prioritete koje će pokrenuti određeni razvoj ili smo činili to tako reda radi, dakle, upitajmo se da li ovaj okvir koji je postavljen kroz ovaj Zakon o otocima, pa Zakon o brdsko planinskom odnosno potpomognuta područja, da li smo u tome prepoznali zaista svoje potencijale, projecirali ih na način kako mislimo da taj razvoj treba biti, a osim toga, ako smo iz ovih financijskih kapaciteta, dakle, osnaženi kroz poreznu reformu i drugačije postavljene prihode od poreza na dohodak, dakle, upitajmo se kako je onda moglo nastati toliko projekata ako vi kao takvi koji kažete da ništa nije dobro, kako su onda oni nastali i gdje oni zapravo vode. Prema tome, ja tvrdim da je ovo izvrstan alat koji daje svima nama promišljati i učiti jedan od drugih što nam je prioritet, koje su naše mogućnosti, što će stvoriti novu vrijednost i kako onda to sve skupa oplemeniti da bi ono što je kolega Pranić rekao, postali razvijena Švicarska, Austrija ili bilo koji drugi kraj u Europi. Dakle, potencijale imamo, iskoristimo te alate, iskoristimo sve ove Fondove koji nam se nude, gdje, kad pogledate, naš nacionalni dio je svega 15-tak%, a sve ostalo su sredstva koja dolaze iz EU. Dakle, trgnimo se, nemojmo plakati nad onim što nismo postigli, nego radimo na tome da postignemo puno više. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Grozdani Perić. Replika poštovani kolega Ante Pranić, izvolite. Kolegice Perić, vi zaista dobro razumijete financijske tokove i onda vam možda je jasno ova kalkulacija gdje smo mi izgubili jednostavno brdsko planinsko područje 564 milijuna kuna odnosno možda vam je jasno da ove nove mjere fiskalnog izravnavanja nisu jednake kao i svim onim mjerama iz 2014.-te godine. Ja razumijem da je jedinicama lokalne samouprave dato 2 možda milijarde kuna, al, upravo je to, možda, krivo, jer zamislite da smo dobili milijardu kuna, a da Ministarstvo regionalnog razvoja u svojim rukama ima milijardu kuna, da može još dodatno stimulirati potpomognuta brdsko planinska područja jer nemojmo zaboraviti da su unutar te 2 milijarde kuna krije mnoge jedinice lokalne samouprave koje itekako imaju sredstva, imaju sredstva možda za nova klizališta velika, ja konkretno u svom gradu to nemam, ne kažem da nije klizalište loše, imate mnoge otoke priobalne gradove i općine koji su se provukli unutar toga Zakona, možda je puno bolje bilo da se milijarda kuna dala na raspolaganje [[Upadica: Zahvaljujem]] Ministarstvu regionalnog razvoja da može provoditi regionalnu politiku u RH. Ali vi nikako ne želite shvatiti da su modeli financiranja promijenili, da Vlada i mi moramo, radi na način da osnažuje vas kao vaš izvorne financijske, fiskalne prihode. Dakle, na jedinicama lokalne samouprave, na županijama, na gradovima je upravo cilj da one osnažuju se kao takve i one stvaraju preduvjete, dakle, sa svojim izvornim prihodima, a ne da Ministarstvo transferira za neki projekt na ovaj ili onaj način, to su zastarjeli modeli koje se moramo rješavati, koje jednostavno nisu više održivi. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Perić. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Pranić, izvolite. 238 samo da, povredu Poslovnika, što se tiče jačanja fiskalnih kapaciteta, nisu jačani fiskalni kapaciteti, znači, podizanje prihoda, poreza na dohodak, neoporezivog dijela plaćanja 3.800,00 kn, prihod poreza na dohodak su smanjeni. Što se tiče ovih nacionalnih sredstava što se prepuštaju jedinicama lokalne samouprave postavlja se pitanje što će biti nakon 2021. kad se smanji broj stanovnika, a svi znamo da te mjere idu preko broja stanovnika, što će se tada dogodit [[Upadica: Zahvaljujem.]] još će doć do većih raslojavanja. Kolega Pranić i vi i ja smo svjesni činjenice da imate već tri replike i da ste digli povredu Poslovnika, iako nije bilo povrede Poslovnika, al budući da ste svjesni neću vam dat opomenu. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, poštovana ministrice, pomoćnice ministra, ja bi u svojoj raspravi sad govorila samo vezano za Konačni prijedlog Zakona o potpomognutnim područjima. Mogu se zaista složiti sa svim kolegama koji bi željeli da je daleko više sredstava predviđeno za upravo ova područja, međutim ne mogu se složiti da u ovom zakonu nema mjera jer upravo čitav jedan odjeljak u ovom zakonu niz članaka se odnosi na mjere za razvoj potpomognutog područja i tu točno stoji da mjere koje trebaju poboljšati dostupnost lokalne infrastrukture te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja s ciljem uravnoteženog regionalnog razvoja sljedećim mjerama od unapređenja komunalne i socijalne infrastrukture, pripreme projektno-tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte, priprema infrastrukture kao preduvjet za ulaganje u gospodarski oporavak, stvaranje uvjeta za podizanje standarda života itd. Upravo ovaj članak kao i onaj koji se odnosi na to, na obvezu ministarstva da podnosi Vladi izvješće o učincima provedbe programa, on je novina u odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju i obveza činiti po ovom zakonu nema samo Ministarstvo regionalnog razvoja i sredstava EU već i središnja tijela državne uprave i druga javnopravna tijela. Ono što bi ja posebno istakla i što me veseli s obzirom da dolazim iz Šibensko-kninske županije, s obzirom da na tom području imamo i gradove i općine koja imaju na svom području, imaju evidentirano zaštićeno područje, veseli me članak 22. točnije baš onaj stavak 2. jer ovaj prvi se odnosi na jedinice lokalne samouprave na potpomognutim područjima, koje na svom području imaju evidentirano zaštićeno područje, te time ostvaruju pravo na novčanu naknadu od strane javne ustanove. Za one koji ne znaju odnosi se na Nacionalne parkove Krka i Plitvice, a upravo Nacionalni park Krka je evidentirano zaštićeno područje koje upada u ovu kategoriju da ima prihod, neto prihod od prodaje ulaznica veći od 20 milijuna kuna. Prema dosadašnjim prijedlozima naime upravo grad Drniš bi bio zakinut za naknadu, a ta naknada je u posljednje dvije godine oko 850.000 kuna, dok je npr. grad Skradin je imao milijun i po kuna, općina Prominik, Kistanje isto otprilike toliko po toj osnovi, a na području grada Drniša je ono 2.300 hektara evidentirano zaštićenog prirodnog područja. Kako grad Drniš znamo da više ne spada pod potpomognuta područja on bi bio uskraćen za te prihode pa ovom prilikom zahvaljujem ministarstvu, ministrici na razumijevanju, o ovoj temi sam i ja osobno više puta govorila i kad su predlagatelji zakona bili Ministarstvo zaštite okoliša, a i kad smo imali tematsku sjednicu na temu prevladavanja razvojnih ograničenja brdsko-planinskih područja i ravnomjernog razvoja RH. Kako je grad Drniš ima dosta i specifičnosti a i dijeli probleme koje ima Dalmatinska zagora, ovaj prihod koji će imati a iznos a jedinica lokalne samouprave će ostvarivati do 5,5% neto prihoda od te javne ustanove nije zanemarivo. Treba naglasiti da ta sredstva su namjenski prihod i da grad Drniš kao i ostale jedinice lokalne samouprave koje po toj osnovi će dobivati sredstava, mogu ta sredstava koristiti isključivo za projekte zaštite prirode, izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu, javnu odvodnju, održavanje čistoće naselja te sakupljanje i obradu komunalnog otpada.

Hvala lijepo, uvažena kolegice sve su to deklaratorna stajališta, znači mi nemamo ovdje razrađene mjere, nemamo a mi trenutno ne znamo uopće koji je opseg, koje su lokalne samouprave, 85 će ih biti, znači skoro duplo više nego sada 45 ih ima u lokalnim samoupravama. Jel dovoljno 40 miliona kuna za ovo sve što ste nabrojili, pa nema po 12 kuna samo da je pobrojit toga što ste nabrojili, a ne 85 lokalnih samouprava. Znači mi smo povećali jel vidim da se neke kolege zastupnici hvale da im je prihvaćen amandman za 10 miliona kuna, a neće da kažu da se povećao broj jedinica brdsko-planinsko tj. mi raspravljamo zakon, a ne znamo koje su jedinice lokalne samouprave unutar tog, to je smišno.

Hvala lijepa, pa kolega Bulj prva moja rečenica je bila da se slažem sa vama i da bi svi sigurno željeli da je više sredstava planirano. Ja nisam govorila o Zakonu o brdsko-planinskim područjima tamo je 40 miliona kuna za razliku od potpomognuto gdje je 95 milijuna kuna i slažem se da to nije dostatno. Ali ne mogu se složiti s vama da mjera nema kad točno vam stoji čitav odjeljak i pobrojane su mjere. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Ante Babić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnicima, volio bi da se je ova rasprava završila puno prije, pa da se može odgovarati na amandmane, naših kolega iz Mosta, a vi ćete se zapravo nakon svega morati vratiti u ministarstvo, ali dobro.

Dakle, već tada je uočena situacija koja nije dobra sigurno u ruralnim područjima, pogotovo u brdsko planinskom području i zato se je zapravo išlo u prijedlog ovog zakona. E sada, ova problematika, ono što je, referirati ću se na kolege iz mosta, ono što ste vi govorili u ime kluba i u pojedinačnim raspravama, ova problematika nije od jučer, dakle, još od 2002. g. čini mi se 6 ili 7 puta se mijenja ovaj zakona, a mijenjao se, evo tu je samo kolega Mateljan iz SDP-a ja se sjećam kada je bio ministar Grčić, tada ministar regionalnog razvoja, mi smo tada se svađali oko indeksaciju, dakle, okolnosti su uvjetovali određene stvari istino da kolege iz Slavonije, iz Ličko senjske županije ili mi iz Splitsko dalmatinske županije, pogotovo su svi imali neke svoje razlike za nekom novom, drugačijom ili boljom indikacijom, vezano kako bi mogli zapravo izvući što je moguće više sredstava za jedinice lokalne uprave i samouprave. Vi kažete što će nama asfalt, šta će nam cesta, šta će nam voda, što će nam nogostupi i pokušao sam na stranicama grada Vrgorca vidjeti vaš proračun za 2019. g. pa da vidim jeste li išta planirali vezano za to. Dakle, prilike vam uvjetuju za to. Vi ste mlad čovjek, vi ste puni entuzijazma, kao gradonačelnik, vi znate da ja imam poštovanje prema svemu ovome što vi radite. Ne znam zašto ste u Mostu, trebali ste biti u HDZ-u ,ali pogriješite pa ćete doći ja sam siguran u to i svi vaši prijedlozi su dobrodošli. Ja ne da suosjećam s vama, već dolazimo de facto s istih područja, brdsko planinskog područja i sve ovo što vi govorite, mi govorimo već 15-tak g. Međutim, kako vi mislite se razvijati, kako mislite govoriti o gospodarstvu, investicijama ako nemata izgrađeno infrastrukturu i to je bio naš problem zapravo od samog početka.

Što se tiče ovih sredstava kada prebacujete ministrici, kažem neke možda i s pravom, vi imate autonomnost odlučivanju. Dakle, svaka općina i svaki grad i svaka županija može sva svoja sredstva usmjeriti za ono što oni misle da im je to najbolje, evo ovaj naš kolega koji sjedi do mene, on je davno razmišljao o industrijskoj radnoj zoni na svom području iako su mu se mnogi pa iz njegovog grada rugali o tome, zapravo nazivali to pogrebnim imenima, danas se više o tome ne Ono što je paradoks, onoga o čemu ste vi govorili, a i mnogi ljudi, vidjeti ćete i to će vam se događati, a to je dav vam svi psuju državu i bacaju se drvljem i kamenjem na državu, a svi traže pomoć od države kako građani tako i jedinice lokalne uprave i samouprave i zato možda nema mjesta iako ste u oporbi nekakve apatije, defetizmu, negativizmu, jer to zapravo stvar jednu takvu sliku, gdje ljudi čak iz vaših i mog kraja često odlaze upravo zbog ovakvih izjava u hrvatskom saboru pa ih to beznađe dijelom obespravljuje i napušta svoja mjesta, idu u neizvjesnost i mnogi su nažalost razočarani. Dakle, još možda nešto želim reći da ne uzimam još puno vremena, rekao sam još za indeksaciju, što se tiče prijedloga, dakle, ja sam rekao i u replici, ja sam zahvalan ministrici recimo za intervencijski plan vezano za Imotsku krajnju i grad Imotski. Mi jesmo radili na tome razgovarali smo uz dužno poštovanje ministrice koja je tu, mi smo političke osobe, ali recimo, evo gledam sada tu kolegicu Katicu Mišković, koju vi dobro poznajete, dakle, ona je od samih početaka tu i ona je zapravo nekako kronolog svih tih događanja i zapravo bi ona o ovome najviše mogla govoriti u Hrvatskom saboru, znajući situaciju, okolnosti u kojem smo se tada nalazili. Dakle, ona siguran sam na najbolji mogući način želi napraviti najpravedniju stvar kako bi bila ravnomjerna zastupljenost i kako bismo imali što je moguće manje kritika na ovakav zakon. Dakle, ja sam zahvalan, mi kada smo govorili recimo o intervencijskom planu za Imotski, nismo to mislili napraviti selektivno, zato što sam ja iz Imotskog ili vi iz Vrgorca, već smo tada razgovarali i spominjali i o Vrgorcu, i o Sinju i o Vrlici, dakle, o mnogim drugim mjestima i kroz te planove će ugl. sve jedinice lokalne uprave i samouprave dobiti. Kada gledamo šire sliku, a i vi ste bili svjedoci toga, dakle, 2017. g. izmjenama i dopunama poreznih zakona, paketa poreznih zakona i svega onoga što je prihodilo, govorio sam i o Zakonu trošarine, dakle, uvijek se nastoje određene demografske mjere staviti, a i one mjere koje bi recimo baš u našim krajevima poboljšale situaciju kod Zakona o trošarinama, to bi bilo vezano za prijevoz učenika, zbog nemogućnosti postavljene ekonomske cijene, a ovdje imate recimo kroz ovu gorsku karticu, gdje ćete moći u području jedne županije, koristiti to i za određene benefite kod linijskog prijevoza, ali kod mineralnih i drugih sirovina koje se nalaze na tom području.

Ali, fiskalne mogućnosti nisu takve i vjerujte mi da smo stavili za svaku g. po 100 milijuna kn, danas bismo tražili više, što je normalno, što je prirodno.

Kvadratni metar na Hvaru zemljišta ili na Braću je 300 eura, kod nas je 5 eura. Nije to isto. Nije isto platiti građevinsku dozvolu u području Vrgorca ili Imotskoga ili recimo u Splitu, priključak struje, vode ili slično. Ali nažalost, situacija je takva da mi želimo jednostavno da taj dio fluidno teče, a za to na žalost plaćamo i veću cijenu i to je istina. Vi kažete što će se dogoditi kada se demografska slika promijeni. Ha čujte, ja bih volio, ali pozitivno, ja sam vam, iz svog iskustva vam to govorim, sve što smo mogli davali smo mladim obiteljima, a i vi to dajete, vidio sam to na vašim stranicama, dakle od rođenja, porodiljnog, ne znam, naknadna, vrtića, do polaska u školu, plaćanja prijevoza, plaćanje prijevoza srednjoškolcima, stipendija studentima, nabavku učenika, sadnica, ... [[Govornik se ne razumije.]] Dakle sve što smo mogli dati, davali smo da ti ljudi opstanu, međutim nije uvijek za demografiju presudan financijski razlog. Vjerujte mi. Dakle, i društvena klima se mora promijeniti, i zapravo svi smo mi bili sudionici bili opozicija ili pozicija da se ta društvena klima promijeni i bit će nam kudikamo bolje. Kada vršimo usporedbe, a to sam čuo isto iz vašeg izlaganja, ovo nije sad osobno na vas, kada kažete o Provansi, ja sam o Provansi govorio 1995. godine i ona je meni logična. Kada govorite o Alpama, Gorskom kotaru i to je logično. Dakle, o svemu tome se tada pričalo. Mi možemo ovdje imati i Njemačku i Austriju. Ali mi nemamo mentalni sklop germanski i vi ste toga svjesni, često ste mi o tome pričali kao gradonačelnik jer i znate građani koji vam dolaze ne razmišljaju na takav način. Zato podržite ovaj zakon, evo i amandmani koji ste podržali, znate da nećemo ih moći prihvatiti što je razumljivo jer smo u dogovoru s ministarstvom, voljeli bismo da se to dogodi, ali kod nekih amandmana koje vi predlažete, pogotovo naš kolega Bulj, to isto kao da tražite da svi učenici u srednjoj školi u Vrgorcu moraju završiti odlučnim svoj razred. To jednostavno nije moguće. Imamo replike, poštovani kolega Damir Mateljan. Hvala lijepa. Vi ste, kolega Babić zapravo razgovarali s kolegom Pranićem, a on valjda ne može odgovoriti jer je ispucao svoje replike pa ću se ja samo referirati na onaj dio kad ste rekli kako cijenite njegov rad i kako ono jako dobro radi, ali na žalost ni u MOST-u ni u HDZ-u. Mislim, barem za mene i za mamu. Trebate shvatiti zapravo da bez obzira na stranku u kojoj jesmo, ovoj zemlji želimo dobro u svojoj lokalnoj zajednici želimo dobro i možda zbog toga nismo u HDZ-u. Znači nemojte nas podcjenjivati u tome. Zahvaljujem kolega Mateljan. Izvolite kolega Babić. Ja se referiram na ono što je govorio, ne znam jeste li vi slušali kolegu Pranića, ali sad već kad pita, ja znam da je supruga od kolege Pranića i njegova punica u HDZ-u i bila nam je predsjednica vijeća pa sam zbog toga to rekao, dakle, to je bila onako, to je bilo onako više osobno i on to jako dobro zna. Ja ne kažem da to tako treba biti, ali to je stvarno bilo na njega jer je on govorio o tome, znate vi ste u HDZ-u pa ste to napravili jer mi o tome ne razmišljamo, mi da smo vladajući, ja sigurno ovo ne bi podržao, već bi drugačije radio na tome. Nije, nije tako. Ja se vrlo dobro sjećam koliko smo mi ratove, pod navodnike vodili sa g. Grčićem koji je također imao dobru volju riješiti neke stvari, ali jednostavno nije mogao i tada je taj zakon bio pod kritikama javnosti. Zahvaljujem kolega Babić na odgovoru. Kolega Babić, u svom izlaganju ste rekli da se zakon može mijenjati ako se za to stvore uvjeti. Pa upravo zato možda bolje da neke stvari u ovom zakonu upravo definiraju sa određenim pravilnicima, sa određenim programima čije je izmjena mnogo lakša zapravo, i mnogo brža od same izmjene zakona. I čime zapravo i ovaj zakon zapravo dobiva jedan mnogo fleksibilniji i učinkovitiji okvir. Zahvaljujem. Kolega Babić. Kad se uspoređuje s nekim puno razvijenijim zemljama RH, kolega Lipošćak, onda vam ministarstvo u tim državama vode strategiju. Dakle, oni se bave isključivo strategijom. I nama to fali u mnogim područjima i morate znat i javnosti mora biti jasno, da na žalost u tom vremenu stvaranja hrvatske države mi smo prošli tranziciju iz jednog sustava u drugi, kako političkog, tako ekonomskog, rat, izbjeglice, tranziciju, mirnu reintegraciju, prilagodbu EU i to jednostavno, u tako kratkom vremenu nije moguće napraviti. Kada bismo mi imali samo ministarstva koja se bave strategijom, a da na toj vertikalnoj razini kada se ona disperzira po načelu supsidijarnosti jedinice lokalne uprave i samouprave, onda bi mnoge stvari izgledale puno puno drugačije. Zahvaljujem kolega Babić. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovana kolegica Dragica Vranješ, izvolite. Zahvaljujem. Malo smo proučavali ta sredstva za potpomognuta područja, za brdsko-planinska područja i kako ona djeluju jer smo imali nekada efekt, ona bi trebala djelovati da ti gradovi što prije izađu iz takvih, da ne budu više potpomognuta, da jednostavno, da se poveća gustoća stanovnika pa da ne budu više brdsko-planinska i onda kad su oni na toj prijelaznoj liniji nitko ne želi, kao svi žele bit nerazvijeni jer dobivaju sredstva. Onda smo radili još jednu zanimljivu analizu, kako oni troše svoje novce i onda smo vidjeli da svi imaju dosta velike putne troškove, svi imaju neke vozače, službene aute, za razliku od nekih koji su razvijeniji. Onda smo malo propitivali zašto je to tako, pa znaš mi stalno moramo trčat u Zagreb, mi moramo nekog povlačit za rukav, jer u biti to su bila neka nacionalna sredstva tako usmjerena i jako je bilo interesantno vidjet da vi, uz more imate bogatije općine, ali one nemaju auto, nemaju vozača, nemaju neka velika sredstva za reprezentaciju, tako se i smiješno pitanje pojavilo kada je trebalo odlučiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji za financiranje udžbenika pa kad se utvrdilo da možda nema dovoljno sredstava za sve onda se reklo pa dobro, vi razvijeniji ajde platite svojim osnovcima udžbenike a ovi nerazvijeniji, njima ćemo mi platiti. I onda je bilo upita od ovih razvijenih, pa dobro, možemo mi platiti svojim osnovnoškolcima udžbenike ali pa ne može biti trošak jedne male općine koja za nulu jednu manje ima proračun na ručkove, večere, veći nego naš, neka to oni isto malo usmjere na udžbenike. Tako da jednostavno bi sad rekla da mislim da ovaj zakon ide u pravom smjerom, ja ne gledam ova sredstva koja su osigurana za brdsko-planinska područja kao sredstva koja će razvit brdsko-planinska područja nego koja će pomoći u provedbi ovog zakona koji nalaže jasno da svi resori, svi resori naprave planove i mjere da bi se dodijelila sredstva brdsko-planinskim i potpomognutim područjima. I šta je ključno tu reć? Mi sada kada imamo europske fondove, mi stalno spominjemo, imali smo ta nacionalna sredstva, imali smo taj zakon ali nitko ne kaže koliko je sad naš proračun veći zato što imamo EU fondove pa smo brdsko-planinska, pa oni svi koji su recimo malo većeg indeksa razvijenosti, ne mogu se niti približiti onoj crti pa se oni svi žale gledaj, promovirate za sve EU fondove a oni uopće nisu za nas, oni su za brdsko-planinska, za otoke, za potpomognute i nitko ne spominje taj iznos koji se povećava. Naravno, usmjeravamo se sad one koji se smanjuje i to je sve dobro i onda vam se kampanje u tim brdsko-planinskim i potpomognutim vode da se svi svađaju koliko i na šta se proračun troši, treba odmah prodati auto, treba ... [[Govornik se ne razumije.]] vozača, onda kada dođe novi gradonačelnik, načelnik, gle čuda, on izračuna doista za sve putne troškove koje mora napraviti, za sve lobiranje, za svoj grad, koliko puta mora otić u Zagreb, gle meni treba taj vozač, treba mi taj auto i tu ispada jako smiješno a kada gledamo sredstva koja smo kroz Fond za izravnanje vraćali pojedinim gradovima, pa možda je to bilo nekad više i možda im se nije dovoljno vratilo ali pravo pitanje je šta oni sad sa tim novcem čine. Znači na početku godine se nisu očekivala ta sredstva, smanjili su razne rashode odnosno davanja prema ustanovama, neke su gasili, otpuštali su a onda dođete nakon par godina, godinu dana vam ljudi kažu pa gle, naš zaseok nema niti svjetlo, nemamo kontejner niti kraj groblja, groblja su nam zatrpana smećem i to sve izgleda katastrofa. Ljudi jednostavno postaju duboko podijeljeni i zato svakako pozdravljam ovu gorsku iskaznicu i moram reći da kada sam gledamo druge resore, drugi resore baš neće dodijeliti općini i gradu da ona raspodjeljuje novac za razne aktivnosti po svojim stanovnicima nego će im dodijeliti za infrastrukturu, naravno češće više a kada gledamo stanovnike poljoprivrednike, oni će se izravno javiti i onda će na temelju prednosti dobiti izravno više sredstava. Da njih pitamo želite da vam vaš to gradonačelnik načelnik dijeli da svi na temelju jednakih kriterija sa jasnim bodovima to dobivate, ipak bi oni da jel', možda bi neki više volili da dobije gradonačelnik ta sredstva pa će oni možda bit ti koji će dobiti više, lakše, ali kad ih pitate žele ipak da to ide izravno. Mi se ovdje nekad dijelimo na one koji dolaze iz brdsko-planinskih, koji dolaze iz potpomognutih, koji dolaze sa područja otoka. E sad, otočani nekako su drugačije reagirali, drugačije su raspravljali i oni su zadovoljni sa zakonom i kako su oni zadovoljni sad mi svi govorimo a njihov zakon je bolji, njima je dano puno više, oni imaju toliko i toliko sredstava. Ne piše. Piše da će se za provedbu zakona rezervirati odnosno bilo je 181 milijun kuna a oni su dobili 1,7 milijardi kuna. E sad je tama kako je skuplje zemljište na otocima pa oni bolje žive. Pa da jer imaju veće troškove za gradnju infrastrukturnih projekata, ako je njima 300 eura kvadrat, ako je početna sama nabavka nekakve površine, izvlaštenja zemlje, znači oni već u startu imaju 60 puta veće troškove a da zaboravimo troškove zbog odvojenosti, zbog brodova. Ja već vidim da ovaj zakon ide u tom smjeru da se možda to više neće dešavati, da se traži od svih ministarstava da donesu mjere i planove koja će pomoći potpomognutim područjima i šta se je dešavalo kod programa ruralnog razvoja, ne samo kod programa ruralnog razvoja nego i kod nacionalnih mjera, ja sam pratila ovaj dio za poljoprivredu. Prednosti velike na projektima su dobivali brdsko-planinska područja i otoci i nije bilo potpomognutih područja. Imamo općinu Cista Provo, načelnik Božo Čubić, jedan krasan načelnik me upozorava ja se s tim borim stalno. Znači imamo naknade na prodano mlijeko za brdsko-planinska područja, potpomognuta totalno izostavljena iz toga. Imali smo sredstva za male poljoprivrednike, 15 dobivaju otočani, 15 brdsko-planinska područja. Imamo Vrgorac, Imotski, oni su brdsko-planinski i između njih Runovići, znači PPDS, znači još jadniji, što u šali kažemo, trebalo bih ih više pomoć, nema ih tu. Njihovi poljoprivrednici se javljaju na natječaj, nigdje ih nema, daleko ispod crte zato što smo napravili lošu stvar, na natječajima za program ruralnog razvoja bilo je dovoljno samo da si iz brdsko-planinska područja, da iz otoka, nije se gledala kvaliteta. Onda je bilo, među nama su ovdje govorili ljudi, pa gledaj mi smo se onako žurili, imamo neke jednostavne građevine, napucali smo dječja igralište, nema veze djece nema ili ne znam, napravili smo to i to, nama je to sve prošlo zato što su bez obzira na kvalitetu, dobivali jednu jako veću prednost i to nije dobro i doista smo oštetili i Cista Provo i Runoviće i sva druga potpomognuta područja odnosno područja koja spadaju u PPDS jer oni imaju sva obilježja brdsko-planinska, na našem području neka potpomognuta nemaju obilježja brdsko-planinskih ali ova iz Imotske krajine koja spominjem, koja ipak ima tu više općina Vrgorska krajina Vrgorac je ostao pod jednom općinom pa je to malo drugačije, znači još više su oštećeni, ja vjerujem da ima takvih možda i u Sinjskoj krajini i kada izravno radite s tim ljudima onda se vide ti problemi i stvarno je jako važno da se to više doista ne događa Ministarstvu regionalnog razvoja izradi neki zakon, neki popis, ono to izradi za svoje potrebe, e kada to primjenjuje Ministarstvo poljoprivrede ona to mora jasno kritički sagledati. Imali smo takvu situaciju kod sredstva za ruralni turizam. Pa smo imali da se ta koristila tablica A i, odnosno razvrstavanja u razrede koja je velikim dijelom opravdana ali velikim dijelom i ne opravdana.

Tako da je jako važno kada koristimo popis, tabelu, ovakvih, onakvih područja, razvrstavanja u razrede a mislim da će to ovaj zakon omogućiti jer opet jedno krovno ministarstvo pregledava sve te mjere, uspoređuje ih. Znači svatko donosi nekakav popis radi sebe. A kada ti koristiš znači popis malo ga prouči, razmisli o tome tako da ovi doista prvi natječaji za i program ruralnog razvoja koji ja najviše pratim su tu bili jako loši po one koji su potpomognuta područja. Imamo repliku. Poštovana kolegice Grozdana Perić, izvolite. Ma evo samo jedna zanimljivost. Grad Zagreb koji ostvaruje 42% ukupnih prihoda svih gradova Hrvatske ima po glavi stanovnika u 2017. 8 tisuća 177 kuna po glavi a 12 gradova i čak 33 općine imaju veći prihod po glavi stanovnika od grada Zagreba što je jedna zanimljivost. Znači isto tako imamo i te situacije, recimo evo kolega Ante zna kod Zadvarja znači imaju mala općina, malo stanovnika ali je tu jedna od najvećih hidroelektrana u Hrvatskoj ili je neki veliki pogon i on dosta digne taj prihod po glavi stanovnika.

Zahvaljujem. Poštovani kolega Ante Babić replika, izvolite. Evo mislio sam da mi nećete dopustiti ali u prilog tome a i u korist poštovane ministrice, dakle vrlo je teško i ministrici i ministarstvu ovo što ste, spomenuli ste Cista Promo dakle recimo te subvencije za mlijeko. Dakle u samoj općini imate nekoliko naselja. Pa recimo naselja Aržano, poznato po prvom poginulom u Domovinskom ratu Josipu Joviću, oni imaju subvencije dok naselje recimo Cista Provo nema.

Mi smo razgovarali o tome ali je dobro ovo što ste rekli s obzirom da se zakon sam poziva ... [[Govornik se ne razumije.]] određenih drugih ministarstava, to se ne bi smjelo dešavati i onda to zapravo stvara na terenu zbunjenost. Zahvaljujem. Tako je, Ministarstvo ovdje regionalnog razvoja i koje god i kad god da je bilo ono nije napravilo grešku. Znači ono je definiralo koja su brdsko planinska a koja su potpomognuta. Ali kada su drugi uzimali te popise oni su vidjeli ovo brdsko planinska. I onda jednostavno sada imaju svi nalog u svojoj mjeri i programe u roku kratkome da svi uvrste sve ove specifičnosti a prije bi se desilo znači prednost pri bodovanju, ima otok, ima brdsko planinsko i negdje nam se ta potpomognuta i izgubi.

Mislim ružno zvuči ali bi se tako šalili, tako da ih se ne zaboravlja. Zahvaljujem kolegici Vranješ. Imamo završnu riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, raspravu će podijeliti kolega Pranić i kolega Bulj. Izvolite kolega Pranić.

Hvala uvaženi potpredsjedniče. Da sumiramo u ime Kluba MOST-a današnju raspravu vezano nakon svih izlaganja klubova pojedinačnih saborskih zastupnika. Nema politike regionalnog razvoja, ravnomjernog razvoja bez većeg izdvajanja nacionalnih sredstava bez obzira na raspoloživa sredstva koja su dala na raspolaganje u bespovratna EU. Mi se na ta sredstva ne možemo osloniti ako zaista ne mislimo gasiti demografski slom ruralnog područja Hrvatske. I Vlada RH treba na čelu sa premijerom i ministrom financija prilikom usvajanja državnog proračuna odgovoriti na to jednostavno pitanje, da li financijski ojačati nacionalnim sredstvima Ministarstvo regionalnog razvoja ili pak kada sumiramo današnja izlaganja kažemo Ministarstvo poljoprivrede daje neka sredstva, Ministarstvo prometa daje neka sredstva, Hrvatske šume daju neka sredstva, Hrvatske vode daju neka sredstva, Ministarstvo demografije daju neka sredstva. Pa ako mi imamo mi ta sva ministarstva koja nešto daju, a u financijskoj omotnici Ministarstvo regionalnog razvoja vidimo da ne daje toliko koliko bi trebalo dati, odnosno nema izlaganja, čemu ministarstvo regionalnog razvoja? Pripojimo ga Ministarstvu financija. Ne da imam nešto protiv djelatnika Ministarstva regionalnog razvoj koji OK rade svoj posao što se tiče sukladno zakonskim mogućnostima. Pa gledate financijske omotnice koje mi imamo u okviru državnog proračuna, jer od novca sve kreće, koliko imamo novaca toliko imamo i muzike tako kaže stara poslovica. I zaista ponavljam da nema nacionalne politike ravnomjernog razvoja Hrvatske bez većih izdvajanja. Kada raspravljamo o tom zakonu? Raspravljamo evo sada u kasne sate 21,36h završno izvješće zadnji dan prije raspuštanja Sabora za ovu godinu. Sutra će biti glasovanje. Mislim pa kakvu mi sliku, rekli smo kakvu sliku šaljemo ruralnom području RH, kakvu šaljemo iz ove Sabornice ton, ne znam, neka, buduća, pozitivna djela ili ne znam šta, optimizam, kada raspravljamo zadnji dan. Pa ako je ruralno područje RH zaista demografski najviše pogođeno, pa o ovome smo trebali raspravljati znatno prije. Predsjednik Sabora je trebao kad je Vlada prošli tjedan, ovo dati odmah u ponedjeljak ili utorak na raspravu, u jutarnjem terminu. Pa sliku šaljemo upravo kako je postavio predsjednik Sabora na dnevni red raspravu ovaj Zakon. Nije stvar da se po kolegi Bulju, gospodine Babiću, ne bi raspravljalo, po kolegi Bulju i po nama iz MOST-a temeljem Amandmana na državni proračun danas bi raspravljali o omotnici koja bi minimalno bila veća za 50 milijuna kuna samo za brdsko planinsko područja, da ne govorimo o potpomognutom području. I zaista je floskulativno govoriti da u državnom proračunu nema novca, ima novca, kupuju se zrakoplovi. Ali ako se ovako nastavi iseljavati ruralno područje RH, postati će rezervoati za 20 godina, bez ljudi i koga će čuvati ti zrakoplovi? To će ostati od Dalmatinske Zagore, a trendovi se ne mogu promijeniti bez vatrogasnih mjera, nacionalnih vatrogasnih mjera našeg krovnog Ministarstva regionalnog razvoja.

Ovaj Zakon ne donosi ništa dobro ni Zagori, ni vama Ličani, ni vama Slavonci, ni vama iz Gorskog kotara, ne donosi ništa.

Ovaj Zakon je čisti piar pamflet.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bulju. Prelazimo na raspravu u ime predlagatelja poštovana ministrica Gabrijela Žalac, izvolite. Zastupnici, evo zahvaljujem na ovom dugometražnom raspravljanju o naša 3 prijedloga Zakona, ali ne, jednostavno ne vidim zapravo uopće svrhu onoga što ste vi govorili i u svemu onome što ste se javljali jer zaista, vidi se, da jednostavno ne baratate pojmovima, niti znate uopće na koji način fiskalna odgovornost ide u smjeru drugih Zakona, niti znate kako ide usmjerenje, znači, financijsko, upravo u izvorne proračune jedinica lokalne samouprave, a kamo li onda da govorimo o ova dva Zakona.

Međutim, sa apsorpcijom fondova ima jedan drugi Zakon, zove se Zakon o institucionalnom okviru o sustavu upravljanja kontrole Europskim fondovima. Kad govorimo o tome kako ste nam predstavili vaše tablice o financijama, ova Vlada s tim nema veze, SDP-ova Vlada je u onom trenutku ukinula, dakle, izvorne prihode i uzela to u nekakve druge, znači, financije koje se tiču državnog proračuna, a ne prije svega, lokalnih proračuna. Mi smo ti koji smo to vratili, 2 milijarde kuna vraćenih izvornih prihoda kada govorimo o Zakonu o financiranju apsolutno nećemo zanemariti. Kolega Zdravko Marić i ja smo radili zajednički na ovome svemu, imaju 3 stupa koja se odnose na fiskalni kapacitet, koja se odnose na regionalni razvoj, koja se odnose na potpore, mjere itd. Ono što vaša tablica govori u prilog, možete pitati, evo, upravo i one koji rade na tome u Udruzi gradova, što i kako misle i na koji način misle i što su dobili, znači, od ove Vlade su dobili više nego ikada do sada, to moramo reći, ne samo kroz izvorne prihode, nego i kroz ove Zakone. Ono što Zakon o otocima ima, ponovo ću ponoviti ono što sam rekla u uvodnoj riječi, a to je Zakon o otocima apsolutno ima stavke od milijardu i 700, o čemu je ovaj HS izvješten u cijelosti, milijardu 700 milijuna kuna investicija u 2017.-toj godini. Na razini našega Ministarstva je nekakvih sve skupa kad zbrojimo oko 140 milijuna kuna. To je ono što će sad ova dva Zakona postići, kumulativno znači kapitalno ulaganje u potpomognutom brdsko planinskom području. Kad govorimo o obuhvatu područja, naravno da ćemo donijeti u roku 60 dana, kako u Zakonu piše, Vlada će donijeti, znači, obuhvat brdsko planinskog područja koji će biti, po kriterijima koje sam navela apsolutno nešto što je puno bolje nego što je bilo do sada, koje će ulaziti i analizirati kriterije koji apsolutno daju za pravo da možemo reći, da smo napravili jako dobar posao. Kada govorimo o tome, kada SDP kaže da mi trebamo nekakvu kutiju za Božić u Gorskom kotaru i tome slično, ja mislim da biste vi trebali otići s nama, vi ste naš član Odbora za regionalni razvoj, tamo niste ništa govorili g. Mateljan, ali evo, ta kutija je puna, konačno i ljudi su jako zadovoljni, jer smo mi bili na terenu prekjučer, pa možete pitati, načelnike i gradonačelnike, neovisno koje opcije i kako su zadovoljni sa izradom Zakona o brdsko planinskim područjima i mjerama koje mi planiramo. Posebice, ne mogu da vjerujem znači ovo dijeljenje, sredstava, na broj jedinica lokalne samouprave, na koje otpada, znači kada kaže saborski zastupnik za 100 kn po jedinici će dobiti brdsko planinsko područja, to je naprosto netočno. I molim vas da ne obmanjujete hrvatsku javnost ovdje u predstavničkom tijelu o vašim navodima, koji su apsolutno netočni. Potpuni netočni i potpuno nerelevantni. Mislim da ćemo na godinu, na ovom istom mjestu se razgovarati o ovim zakonima, na način da ćete vi biti možda ugodno šokirani sa tim, koliko investicija, na kojem području je odrađeno kroz sve resore. Logično da će Hrvatske ceste raditi jednu priču, da će drugo državno poduzeće raditi treću priču, da će svako ministarstvo intervenirati na određenom području. Posebno, ja bi volila g. Pranić da svi ti novci budu na jednom mjestu, isto tako u našem ministarstvu, međutim, kako su i za druga sredstva apsolutno odgovorni i drugi kolege ministri i mislim da je taj korigirani rad koji mi radimo oko EU fondova a i regionalnoga razvoja sigurno pokazao do sad jako dobre rezultate. Ja znam da je jako teško priznati da naša stranka raste eksponencijalno i da imamo zapravo savršeno pravo birati HDZ-ovu iskaznicu umjesto Mostovu ili ne daj Bože bilo koju drugu, ali mislim da treba reći otvoreno za sve ono što smo napravili u regionalnom razvoju do sada nije viđeno, prema tome 6 puta već sredstva nego ikada do sada, milim da govori u prilog tome apsolutnim podacima koje smo iznijeli u samom vašem prijedlogu. Ono što za kraj želim reći, je da, sigurna sam da će ova sredstva pomoći u pravo na tragu onoga što treba pripremati u svim našim područjima, tu smo spomenuli i intervencijske planove ono što radimo iz europskih fondova, ne vidim razlog, dajte mi vi opravdani razlog za proračun, zašto bismo mi trošili državna sredstva ako imamo europska sredstva raditi intervencijske planove na ratom pogođenim područjima, ono što imamo po mapi siromaštva svjetske banke, utvrđeno kao takvo područje na koje treba vršiti određenu intervenciju, možete pogledati sve pokazatelje o EU fondovima, dakako možete isto tako reći što god želite 60% ugovoreno skok od 480% u svim pokazateljima, govori u prilog tome kako radi naše ministarstvo i kako će raditi sve bolje i bolje, posebice u koordinaciji sa županima, gradonačelnicima, načelnicima.

Imamo povrede poslovnika, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite.

Meni je drago što ste vi kao Slavonka tu, ali svašta sam čuo ovdje. Da sam panj, da sam čoban, da sam, ne znam sve što je bilo, veleposlanik, ne ja sam Miro Bulj iz Sinja dobio veliki broj glasova i kao saborski zastupnik imam se pravo boriti. Ali vi koliko ste štete ovim zakonom nanijeli, mojem kraju, moja je obaveza govoriti kao saborskog zastupnika. Vi bi volio da se ja nisam rodio u Dalmatinskoj zagori, vi želite ovdje ovce, ne čobane, ja znam.

Što se tiče povrede poslovnika, ja sam ministricu zamolio da se ne obraća takvim rječnikom, tako da nije bilo potrebe za tim, ali dobro, iskoristili ste vaše pravo. Imamo još jednu povredu poslovnika, poštovani kolega Ante Pranić, izvolite.

A kada dakle i živo počiva i sam će umrijeti. Zahvaljujem poštovanom kolegi Praniću. Isti odgovor kao i kolegi Bulju, izvolite, kolegice Perić, povreda poslovnika. Isto čl. 238. ovdje je kolega Bulj naziva sve ostale a pogotovo nas iz vladajuće koalicije ovcama što je itekako neprimjereno, ako se on tako osjeća, mi ne. Zahvaljujem kolegici Perić, upozorio sam kolege na izričaj i prelazimo na sljedeću repliku, poštovana kolegica Dragica Vranješ, izvolite. Poštovana ministrice drago mi je da ste iznijeli ovaj model financiranja, jer upravo daje nam odmak od onog modela potezanje za rukav. I nekako, evo čuli smo i kako se ponašaju ljudi iz Dalmacije, ali isto nam često kažu nemojte kukati, općina iz koje ja dolazim je danas bogata općina i često mi znaju prigovoriti ti ne znaš kako je nama, iako oni koji me najbolje znaju, znaju da ja dolazim iz takve općine, ali da donosim puno sredstava svojim radom, upravo ovim općinama koje su manje razvijene, ta općina je bila najnerazvijenija općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji '90. godina i sa 20 bi se mogla podijeliti visina proračuna te općine, a sada je druga najrazvijenija i ne mogu shvatit politiku znači dajte nam sredstava za vrtić da ga izgradimo, dajte nam za tete i dajte platite gradonačelnika da radi u tome gradu, jer nismo tako funkcionirali. Upravo na koji način sam uspjela rad u ovom organizaciju koju radim zato što za razliku od drugih nisam tražila općinu da financira moju plaću, nego sam to osigurala iz Europskih fondova i za još 5, 6 ljudi do 2020. neke tako. Ministrica želite odgovorit? Ne, hvala lijepo. Slijedeća replika poštovani kolega Damir Mateljan, izvolite. Hvala lijepo, vi ste gospođo ministrice očito ovaj kritike sa strane oporbe vezano za ovaj zakon shvatili suviše osobno. Vi niste na ovom mjestu ministrice regionalnog razvoja da bi vam bilo lako, naprotiv vi ste upravo da bi vam bilo teško, i ja znam da vam je teško ali to je vaš dio posla. I nemojte zanemariti naše iskustvo na ovakvoj razini i ono što mi znamo i nemojte zanemarit naše kritike koje su kad kad afirmativne, pogotovo ako one nisu možda ni u plenarnoj raspravi nego na odborima i stoga ovaj nemojte nas vrijeđat molim vas. Hvala lijepo.

Korane, Mrežnice i Dobre kod velikih voda i zbog međusobnog utjecaja čine obranu od poplava bez potpuno izgrađenog sustava znatno otežanom, a često i nemogućom. Pojavom poplavnih voda 100-godišnjeg povratnog perioda ugroženo je oko 23.800 stanovnika il u godišnjem prosjeku 2.130 stanovnika. Prosječne godišnje direktne i indirektne štete od poplave iznose oko 280 miliona kuna, nastavi li se sadašnji trend hidroloških promjena a sustav obrane od poplava se ne izgradi pri novim pojavama velikih voda u slučaju popuštanja sadašnjeg sustava zaštite od poplava štete bi mogle iznositi i preko 4 milijarde kuna, a ugrožen bi bio znatan broj stanovnika što je nedopustivo. U cilju trajne zaštite života građana i njihove imovine izgrađena je studijska dokumentacija za pripremu ovog projekta radi prijave, njegove prijave za sufinanciranje sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godina. Studijom izvodljivosti definiran je obuhvat projekta te je vrijednost istog procijenjena na više od 120 miliona EUR-a pri čemu je vrijednost dijela projekta koji se odnosi na karlovačko područje procijenjen na 670 miliona kuna. Obuhvat je podijeljen na karlovačko i sisačko područje u sklopu kojih su definirane mjere koje se planiraju provesti u svrhu zaštite područja od poplave rijeke Kupe. Projekt zaštite od poplava u slivu ove rijeke obuhvaća gradnju nasipa i drugih zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na karlovačkom i sisačkom području te u Odranskom polju kao i gradnju pregrade Brodarci s pratećim objektima i prokopa Korana sa pratećim objektima. Projektom je predviđena gradnja i/ili rekonstrukcija zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina i to preko 111 km nasipa, 38 rekonstrukcija odnosi se na gradnju plus rekonstrukcija 38 km nasipa, gradnja najmanje 6 km armirano betonsko zaštitnih zidova, gradnja najmanje 4,6 km obaloutvrda, gradnja 6 crpnih stanica, 4 ustave i gradnja oko 26 km kanala unutarnje odvodnje. Planirane mjere na karlovačkom, sisačkom i zagrebačkom području odnose se na ukupno 11 mjera. Ovim zakonom kreirala bi se posebna pravila kojima se odstupa od pojedinih odredbi odnosno kritičnih točki propisa o izvlaštenju i određivanju naknade državnoj izmjeri i katastru nekretnina te prostornom uređenju i gradnji al ne i, al ne bi se odstupilo definitivno od duha načela i smisla tih zakona. Ostale odredbe tih propisa bi se primjenjivale supsidijarno. Ocjena je da će donošenje ovog zakona ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na način da će trajanje postupka biti upola skraćeno. Primjerice za dosadašnje izvlaštenje 78 zemljišnih čestica trebalo nam je ukupno 331 dan, dok će primjenom ovog zakona procjenjujemo trajati manje od 140 dana. Nakon provedbe ovog projekta, godišnja ugroza stanovništva od poplava će se smanjiti čak za oko 14 puta. Cilj Vlade RH je projekt aplicirati za sredstva EU te do kraja 2019. godine dobiti odobrenje za ovaj Projekat, a do kraja 2023.-će godine izgraditi regulacijske i zaštitne vodne građevine koje su predviđene Projektom, čime će se otkloniti dugogodišnja bojazan prilikom svake najave obilnijih oborina, te postići trajna zaštita ljudi i njihove imovine od poplava u predmetnom području. Donošenje ovog Zakona znatno bi doprinijelo i znatno će doprinijeti dostizanju zadanih rokova. Također 25. srpnja 2018.-te započela je gradnja lijevo obalnog nasipa Kupe od željezničkog mosta do Brodaraca. HS je na svojoj 10.-toj sjednici 21. studenoga 2018.-te godine nakon prvog čitanja i rasprave donio Zaključak kojim će se, prihvaća prijedlog predmetnog Zakona, te uputio primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesena na raspravi u Vladi RH radi pripreme Konačnog prijedloga ovog Zakona. Vlada RH usvojivši konkretne prijedloge na određene članke prijedloga Zakona, a vezane uz pozivanje na odredbe drugih propisa, pripremila Konačni prijedlog Zakona, te predlaže HS-u prihvaćanje ovog Zakona u cilju što brže realizacije predmetnog Projekta. Molim u ime predlagatelja, u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike, potporu saborskih zastupnika za prihvaćanje ovog Konačnog prijedloga Zakona. Zahvaljujem poštovanom državnom tajniku gospodinu Šiljegu na obrazloženju ovog Konačnog prijedloga Zakona. Želi li možda izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Tomislav Lipoščak, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Na samom početku, budući da i sam dolazim iz Karlovačke županije, moram izraziti da sam iznimno zahvalan i ovoj Vladi i resornom Ministarstvu, kao i Hrvatskim vodama, koji koordinirano nastoje riješiti ovaj problem poplava za budućnost. U srpnju 2014.-te godine započela je i u ožujku 2016.-te godine, završena je izrada studijske dokumentacije za pripremu Projekata zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe iz Fondova EU. Najznačajniji rezultat je studija izvedivosti za Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe na području Karlovačke županije i Sisačko moslavačke županije, te u manjem dijelu Zagrebačke županije. Projekt se sastoji od nasipa i drugih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, uključujući i pregradu Brodarci i prokop Korana sa pratećim objektima. Sama vrijednost Projekta procijenjena je 120 milijuna EUR-a ili više od 900 milijuna kuna. Sufinanciranje Projekta kao javne investicije bilo bi u omjeru 85% prema Europskom fondu za regionalni razvoj i 15% prema osiguranim nacionalnim sredstvima. Dio Projekta koji se odnosi na zaštitu od poplava Karlovca pod nazivom Projekt zaštite od poplava grada Karlovca, Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva uvrstilo je u listopadu 2017.-te godine na listu strateških projekata RH. Temelj sustava zaštite od poplava na tom području čini teretni kanal Kupa Kupa i prirodna retencija Kupčina. Upravljanje cijelim sustavom postiže se izgradnjom brane Brodarci. Na pojedinim potezima izvode se nasipi i zidovi. Na području grada Karlovca u cijelosti bi se dovršio planirani linijski sustav obrane od poplava kroz nasipe i zidove koji bi bio dopunjen sa prokopom na ušću rijeke Korane u rijeku Kupu. Na ovom prostoru, u sadašnjem stanju sustava obrane od poplava, osim grada Karlovca i Siska, a poplavnim događajima izložen i veliki dio prigradskih naselja, te drugih urbaniziranih površina, komunalna, industrijska i prometna infrastruktura, te niz drugih značajnih objekata. Posebno je značajna izloženost lokalnog stanovništva poplavama, te izloženost ukupnog prostora ostalim indirektnim štetama od poplava, kao što su odroni i klizišta.

Tada je došlo do poplavnih valova rijeke Kupe koje se po veličini nalaze među prvih 5 u posljednjih 60 godina.

Time bi se u planiranom razdoblju projekt aplicirao za sredstva predviđena iz EU. Također bi se izgradile zaštitne vodne građevine koje su predviđene projektom do kraja 2023.-će godine. Da bi se to postiglo, potreban je ovaj Zakon donijeti kao lex specialis, a ciljevi su posebna pravila za provedbu projekta i izgradnju sustava zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe. Ta posebna i predložena pravila u skladu su sa načelima postojećih Propisa o izvlaštenju i određivanju naknade, državnoj izmjeri i katastru nekretnina, prostornom uređenju i gradnji, ali zbog hitnosti predložena rješenja čine djelomične iznimke u odnosu na postojeća pravila. Poštovane kolegice i kolege, vjerujem da smo svi svjesni nužnosti što hitnije realizacije ovoga uistinu velikog i značajnog projekta i samim time i opravdanosti ovoga Zakona. Još jednom zahvaljujem i nadležnom Ministarstvu na trudu koje ulaže kako bi ovaj Projekt što prije zaživio. Naravno, klub zastupnika HDZ-a podržati će ovaj Konačni prijedlog Zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Lipoščaku. Poštovani kolega Batinić nije nazočan. U ime kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Damir Mateljan, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo, malo nas je ostalo, pošto smo ja i kolega iz Karlovačke županije, mogli bismo obući mi majice kao kolege iz Zagore, Rođen u Karlovcu, i bilo bi mi vrlo neugodno da mi netko kaže da, bolje da me Karlovac nikada nije rodio, znači, jako ružno, no vratimo se temi. Grad Karlovac upravo svojim četiri rijekama Korani, Kupi, Mrežnici i Dobri može zahvaliti svoje postojanje. Upravo, dakle, taj zemljopisni položaj, bio je razlog zbog čega je u 1579.-toj godini su Habsburgovci na tom mjestu sagradili tvrđavu, renesansnu tvrđavu koja je trebala braniti zapadni dio Europe od Osmanlije. No kad je grad od svog vojnog karaktera postao grad trgovine, grad gospodarstva, kako je rastao broj stanovnika, grad se širio i te rijeke koje su grad branile, postale su gradu opasnost. Zapravo grad Karlovac sve tamo do 70-tih i 80-tih godina nije imao nekakav učinkoviti sustav ili bilo kakav učinkoviti sustav zaštite od poplava. To se tek radilo 70-tih i 80-tih kad je sagrađen kanal Kupa-Kupa. I vi ste, kolega Lipošćak rekli kako je to počelo 2014. godine je temeljem odluke tadašnje Vlade upravo projekat zaštite grada Karlovca od poplava ušao je, dakle, kao projekat u strukturne odnosno kohezijske fondove i temeljem toga je izrađena i studijska dokumentacija odnosno studija izvedivosti i temeljem toga danas i donosimo ovaj zakon koji je zapravo alat kojim se ta investicija treba što jednostavnije provesti. Mislim, što taj zakon govori o nama? Govori zapravo, koliko smo mi, na žalost nesposobni. Evo uzet ću jedan povijesni primjer. 1908. godine u gradu Karlovcu dogodila se poplava. To je tada bio jedan od najgrađanskijih, najbogatijih gradova u Hrvatskoj i gradski oci su se odlučili da tadašnju plinsku rasvjetu zamjene sa električnom rasvjetom. 1908. godine Hrvatska još nije imala u svom jeziku naziv za elektranu pa su gradili „munjaru“ U godinu dana uspjeli su dovesti turbine iz Amerike, brodom, volovskim zapregama preko rijeke Kupe koja nije imala niti jedan most i u godinu dana su sagradili hidrocentralu, jednu od najstarijih hidrocentrala u RH i u Europi. Centralu koju je prije nekoliko dana, kada je Vlada bila u našoj županiji, premijer je, dakle otvorio, zamjenu lopatica na rotorima iz 1908. godine što dovoljno govori o tome koliko je taj objekat dobar. No, dakle, ovaj zakon nadam se, duboko se nadam kao stanovnik Karlovačke županije da će nam omogućiti što brže provođenje ovoga projekta i klub SDP-a naravno da će podržati ovaj zakon i pozivamo sve druge dobronamjerne zastupnike koji danas ovdje u ovom kasnu satu nema, da podrže ovaj zakon. Zahvaljujem poštovanom kolegi Damiru Mateljanu na ovoj raspravi. Poštovana kolegica Željka Josić, izvolite. Zahvaljujem. Evo, ja ću kao netko tko je predstavnik Sisačko-moslavačke županije zahvalit vam na ovakvom projektu odnosno zakonu jer nama je to doista neophodno.

Županija je koja ima iznimno vodno bogatstvo i koju to njezino vodno bogatstvo i priroda povremeno zna iznenaditi. U prvom čitanju sam spomenula općinu Lekenik koju ću i sada spomenuti i u tom periodu od 2014. do 2018. od 6 poplava koje su se dogodile u tom području, svih 6 je klasificirano kao elementarna nepogoda. Naravno, troškovi su iznimno veliki, sama općina Lekenik je imala više od 12 milijuna kuna štete, a sama Sisačko-moslavačka županija više od 35 milijuna kuna štete.

Naravno, tu su još oštećenja komunalne infrastrukture, pitke vode, onečišćenje pitke vode, prekidi prometnica. Što se tiče prekida prometnica, mislim da ovdje svi jako dobro znamo da naša glavna državna cesta koja spaja Sisak i Popovaču i vodi nas na autocestu, prilikom svake poplave bude zatvorena. I to je ono o čemu isto vjerujem da ćete voditi računa u sljedećim godinama jer tu se mora nešto bitno napraviti jer ne može tjedan ili dva tjedna, ili koliko već traje elementarna nepogoda, biti odsječeni od onoga što nam je iznimno važno. Ako govorimo o tome koliko smo si sami krivi, naravno, tu je bitan ljudski faktor. Dio nasipa ili nije izgrađen ili je djelomično izgrađen u Sisačko-moslavačkoj županiji ili jednostavno nije održavan. A ako spomenemo i održavanje riječnih korita i podizanje njihove razine za više od 1 ili 1,5 m onda možemo zaključiti kako Sisačko-moslavačka županija ima doista veliki problem. Naravno, spomenula sam u početku kako je cijela županija se bori s poplavama, posebno recimo općine Jasenovac, Martinska Ves, Topusko, Dvor, Dubica, Hrv. Kostajnica i Hrv. Kostajnica nam je u zadnjim poplavama bila jedan primjer gdje nam ta voda može itekako ugroziti i život, a vidjeli ste da su se tamo javila i klizišta koja do tada nisu bila evidentirana. Vjerujem da ćemo, kada ovaj projekt doista zaživi i kada se konačno izgrade sve one građevine koje će nas štiti od visoke vode, od poplave, će doista umanjiti sve ove štete koje smo naveli, ne samo materijalne, nego da će zaštiti i ljudske živote i da će ljudima omogućiti i sigurnije življenje u njihovim domovima. Evo, ja neću duljiti.

Još jednom se zahvaljujem gospodinu Mariju Šiljegu, državnom tajniku u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te gospođi Elizabeti Kos, pomoćnici ministra, iz resornog Ministarstva. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda za današnji dan. Kao što vam je jutros najavljeno, sutra započinjemo s radom u 09:30 sati, sa izjašnjavanjem o amandmanima na raspravljene Zakone, ima ih 139.